Poštovane kolegice i kolege, prije nego što napravimo s radom, pozdravio bih učenice i učenike OŠ Silvije Strahimira Kranjčevića, Levanjska Varoš, Đakovo, dobro nam došli… [[Pljesak]] Idemo sada dalje, poštovani kolega Branko Hrg, klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSB-a, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče i pomoćniče, kolegice i kolege. Klub HDS-a, HSLS-a i HDSB-a podržava ove izmjene Zakona i pozdravljamo ukidanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Otkako je osnovana, ne zna joj se smisao, ne zna joj se funkcija i cijelo vrijeme je ta služba u stvari bila kamen spoticanja ili kamenčić u cipeli uopće u tom hodu prema ustroju službe sustava za zaštitu i spašavanje. Kad bi pitali građane RH što to uopće znači, vjerojatno bi se postotak u promilima mogao mjeriti onih koji bi uopće znali da takvo nešto i postoji. Sjećam se dobro kao lokalni čelnik, kada je to nastalo, kada je to ustrojeno, što se je događalo. Ljudi su samo preseljeni iz gradova u grad koji je bio središte županije, tamo su se uredili prostori, uredila se oprema, oni su išli na edukacije, dobili su uniforme, odore i to je bilo to. Duplirali smo sustav, duplirali smo i dežurne brojeve, tamo gdje smo imali prije Javne vatrogasne postrojbe (JVP) i 24.-satno dežurstvo, imamo ih i danas, oni više praktički nisu bili ti koji bi se mogli javljati na te telefone, postojala je i Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja je u principu tražila podatke od tih lokalnih ustrojstvenih oblika i onda izvještavala o tome.

Izlazi policija, nakon toga izlaze dobrovoljci, većinom vatrogasci, nakon toga po potrebi izlaze dobrovoljci Crvenog križa, u brdskim predjelima Hrvatska gorska služba spašavanja koja se iz godine u godinu ojačava na volonterskoj bazi. Što će nam još nešto između, jedna stepenica koju treba prekoračivati, a koja nam ne treba ako možemo hodati po ravnom, nemojmo si stvarati brežuljke na ravnoj cesti, a to je upravo bilo sa ovom upravom za zaštitu i spašavanje. Složen je sustav koji je služio sam sebi i smetao građanima, smetao funkcioniranju. Kad smo donosili Zakon o civilnoj zaštiti i tada sam ukazivao na neke probleme na koje su ukazivali mnogi drugi zastupnici ovdje u Saboru, to je bilo to da u principu ne koristimo dovoljno ono što imamo, ne stavljamo na pravo mjesto onaj sustav koji je najjači, a to je dobrovoljno vatrogastvo potpomognuto profesionalnim vatrogastvom.

I teško je naći protuargument ovome, nema ga. Dakle, sustav nije saživio, napravili smo si birokratsko tijelo koje se nametnulo iznad svih onih koji radi i dobili smo ono što je nekada u bivšoj državi bilo često puta ona jedna poštapalica jedan radi, a ne znam, sedmero gledaju koliko je to bilo, tako je bilo ovdje u ovom sustavu. Svi su bili šefovi, a neki su radili, te neke nitko nije ni vidio i zato je za pozdraviti ovo što se događa. Sustav civilne zaštite jednostavno je sustav koji treba oživljavati, to je sustav kojem treba posvetiti posebnu pažnju, to je sustav u koji treba maksimalno uključivati građane. Ovih dana imamo ovaj slučaj bezobraznog ponašanja srednjoškolaca prema svojem učitelju, prema svojem profesoru, možda je to prilika za sustav civilne zaštite, da se takvi modeli jednog educiranja dodatni aktivnosti uvedu u škole, da se educiraju učenici, da im se zaokupi pozornost i pažnja, možda bi manje gađali učitelje s kredama i bili društveno korisni i sebi i čitavom društvu, tu moramo raditi, buditi taj jedan pozitivan smjer kod ljudi, posebno kod mladih ljudi, uključivati škole da se razvija taj jedan duh pomaganja u nevoljama, to će onda biti prava civilna zaštita, al ona je temeljena na vatrogastvu i Crvenom križu. imamo i tu gluposti koje smo zakonski propisali, dakle vi ne možete kad radite program zaštite i spašavanja u nekom gradu, ne možete staviti kao jednu od institucija u onaj sustav hitnu pomoć, domove zdravlja, jer im niste osnivači, oni ne mogu kao biti u tom sustavu zaštite i spašavanja, znači morat ćemo malo još o tim stvarima porazmisliti, malo ih još pojednostaviti, posložiti i u taj sustav civilne zaštite ugraditi sve ono što je raspoloživo u nekoj sredini, sve ono što se može organizirat. Od temelja vatrogasaca i crvenog križa pa do i ostalih pravnih subjekata, ustanova koje djeluju na tom području i tada ćemo dobiti jednostavan sustav, ali ponavljam uz to treba radit na educiranju ljudi, na priprema ljudi da se ljudi uključuju u to, da se taj sustav nadograđuje, da imamo onu kako bi se reklo pješadiju koja je uvijek potrebna, jer uvijek su ljudi ti koji na kraju trebaju doći, koji moraju biti na terenu. Tako da i to ravnateljstvo civilne zaštite koje će biti ustrojeno po ovim izmjenama je dobra stvar jer negdje mora biti netko tko je glavni i odgovorni, tko je zadužen da ta vertikala ta piramida može funkcionirati i da to na kraju ima svoju glavu i rep, a ne da ima stihiju kao što je bilo kod mnogih katastrofa koje su se događala u Hrvatskoj, kad su dolazili ljudi koji su se željeli uključit, dolazili su samoinicijativno, dobrovoljno, a nitko ih nije mogao organizirati kako treba pa je onda moglo doći i do razno raznih nesreća i problema koji nisu potrebni. I to je posao koji je pred nama, to je posao koji će se morati odraditi. Ukidanjem Državne uprave za zaštitu i spašavanje smanjujemo jednu prepreku i idemo prema tom cilju da pojednostavimo sustav i da se on poboljša. Zato ćemo kao klub podržati ove izmjene zakona. Hvala vam.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajničke sa pomoćnikom, kolegice i kolege zastupnici, pa evo pred nama je objedinjena rasprava o tri zakonska prijedloga a to je zapravo sukladno Nacionalnom programu reformi, a i zaključcima Vlade RH o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravih osoba sa javnim ovlastima.

U javnosti je ovo spajanje ima i onih koji ne prihvaćaju baš dobro i prevladava mišljenje da bi poslovi civilne zaštite u osnovi trebali biti decentralizirani kao temeljni poslovi lokalne i područne (regionalne) samouprave. No, međutim razdijeljenost ključnih komponenti operativnog dijela sustava zaštite vitalnih nacionalnih interesa osobito zdravlja i života građa, materijalnih dobara i standarda za kvalitetan rad i život izvor je neusklađenosti, neorganiziranosti cjelokupnog sustava što je posebno do izražaja došlo uspostavom sustava domovinske sigurnosti. Naime, u Nacionalnom programu reformi i Akcijskom planu provedbe strategije razvoja javne uprave u razdoblju od 2017. do 2020. jasno je definirano što su to prioriteti, a to je izgradnja učinkovite javne uprave, pod dva je učinkovito upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru i tri je informatizacija javnih usluga. MUP je dio unutarnjeg aspekta nacionalne sigurnosti i ovim spajanjem se čvršće uvezuje u vođenju i procesu donošenja odluka, utvrđuju se jasne linije obaveza i odgovornosti, očekuje se bolje korištenje sredstava europskih fondova kako bi se informatizacijski striktno modernizirali i povezali. Glavne prednosti spajanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, ali i drugih tijela MUP-a su u povećanju učinkovitosti javne uprave općenito, bržoj razmjeni podataka, obradi informacija, stvara se jedinstveni sustav objedinjavanja sigurnosnih i operativnih podataka, pogotovo u kriznim situacijama uzrokovanih prirodnim tehničko tehnološkim katastrofama, brža i kvalitetnija koordinacija službi za interveniranje. Postiže se ukupno smanjenje troškova sustava za operativne poslove, objedinjavanje stručnog kadra, razmjena profesionalnih znanja i iskustava, kao i unificirani sustav obrazovanja i postupanja na teritoriju cijele RH. Također, rješava se i problem nadležnosti u vođenju i zapovijedanju, osigurava se brža i kvalitetnija koordinacija službi za interveniranje. Treba u ovom pogledu naglasiti da je sustav domovinske sigurnosti vrlo brzo detektirao probleme i nedostatke u postojećem operativnom sustavu, a što je najgore svi ti nedostaci najviše su se isticali u kriznim trenutcima, u vrijeme velikih elementarnih nepogoda. Civilna zaštita je jedan od temeljnih elemenata sustava domovinske sigurnosti zbog čega ju treba ojačati i dodatno izgrađivati te upravljati iz jednoga centra, taj centar je MUP.

Zahvaljujući razvijenom sustavu i dugogodišnjem iskustvu od zaposlenika HCR-a dolaze učiti ljudi iz drugih zemalja koji imaju problema sa minskom zagađenošću. Također među najvažnijim pitanjima istaknut je način na koji će se regulirati odnosno zadržati stečena pravna, prava zaposlenika. Naglašeno je da je zaposlenici koji su 20 godina sudjelovali u stvaranju Hrvatskog centra za razminiranje, imaju specifična znanja koja nisu raspoloživa na tržištu rada, pa bi njihov odlazak značajno narušio ili čak potpuno blokirao nastavak neometanog provođenja protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

No, nema dvojbe da je HCR raspolaže vrhunskim kadrom kojega je nemoguće nadomjestiti ili zamijeniti, i da je kroz svoj rad, HCR uspostavio znanja i vještine koje su visoko ocijenjene na međunarodnoj sceni. No, treba naglasiti da je predlagatelj u javnoj raspravi nedvosmisleno istaknuo da provođenje zaključaka Vlade Republike Hrvatske nema karakter asimilacije već integracije, i uvezivanje u organizacije sa ciljem postizanja zadovoljavajuće razine učinkovitosti i unutarnje sigurnosti na razini države, poštujući individualne karakteristike i stručne sposobnosti svake od integriranih institucija. U skladu sa time, ne predviđa se izmjena postojećeg imena Hrvatskog centra za razminiranje, sa ciljem zadržavanja istaknutog međunarodnog identiteta i prepoznatljivosti, kao i daljnjeg razvitka u implementaciji stečenih iskustava te dodatno korištenje postojećih kapaciteta stručnih službi za razvoj i potporu unutarnjih, unutar Ministarstva unutarnjih poslova. Reorganizacija otklanja nedostatak podrške potpornih službi, okrupnjavanje stručnih kapaciteta i međusobna suradnja, trebale bi podići sposobnost u pogledu brzine intervencije, brže i kvalitetne koordinacije službi za interveniranje, a prema očekivanju predlagatelja trebalo bi se postići i kohezivnost, i objedinjavanje stručnog kadra, te razmjena profesionalnih znanja i iskustava. Jedan od glavnih ciljeva ovoga spajanje je financijske prirode, a odnosi se na smanjenje troškova sustava za operativne i logističke poslove, te stvoriti olakšano učinkovitiji i brži sustav povlačenja sredstava iz Europskih fondova, što će biti ustrojene specijalizirane službe. Također, očekuje se značajne uštede sredstava s obzirom da će se koristiti kapaciteti MUP-a, koji su neusporedivo veći od kapaciteta HCR-a, posebice u pogledu opremljenosti i financijskih mogućnosti. Uštede će se ostvariti i temeljem ukidanja pojedinih radnih mjesta, kao što su ravnatelj, predstojnik ureda ravnatelja, predstavnik podružnice, pomoćnik ravnatelja kao i ukidanjem Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje i savjeta Hrvatskog centra za razminiranje. Posebno je za istaknuti prigovor vezano uz status zaposlenika HCR-a. Naime, u prijelaznom i završnim odredbama ovoga prijedloga Zakona, utvrđuje se da danom stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvo preuzima sve poslove i radnike zatečene na preuzetim poslovima koji danom preuzimanja postaju državni službenici. Do donošenja Rješenja o rasporedu na dan, na radna mjesta u Ministarstvu, preuzeti radnici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorom o radu, te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obaveze i odgovornosti prema dosadašnjem ugovoru o radu. Predlagatelj je u javnoj raspravi istaknuo da će zaposlenici biti, zaposlenicima biti ponuđena radna mjesta sukladno njihovoj stručnoj spremi, radnom iskustvu, motivaciji, uzimajući u obzir i druge osobne, životne okolnosti zbog čega je svaki slučaj individualan. Sa zaposlenicima će biti obavljen razgovor kako bi se osim formalnih karakteristika zaposlenika koji se tiču stručnosti, iskustva i drugih sposobnosti, utvrdile i želje i afiniteti pojedinih zaposlenika, te u konačnici definirala organizacijska struktura i pojedinačna radna mjesta. Ovdje je svakako bitno naglasiti i inzistirati na ispravnom postupku utvrđivanja prava preuzetih zaposlenika, obzirom da se radi o jedinstvenom kadru, predlagatelj bi svakako trebao posvetiti posebnu pažnju ovom pitanju. Ne samo kako bi preuzeli ti zaposlenici nadalje imali materijalnu i statusnu sigurnost, već treba imati na umu i činjenicu da bi ti ljudi svojim znanjem, sposobnostima, vještinama, jamče međunarodni ugled Republike Hrvatske u protuminskom djelovanju. Izvolite kolega Kopić. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovani pomoćniče ministra, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je evo i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, s Konačnim prijedlogom Zakona, PZ broj 538. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja Agencija, Zavoda, Fondova, Instituta, Zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, od 02. kolovoza 2018. godine, kao način ostvarenja jednog od reformskih prioriteta koji podrazumijeva izgradnju učinkovite javne uprave, sukladno smjernicama Nacionalnog plana reformi, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski centar za razminiravanje, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, se predloženom izmjenama Zakona sa danom stupanja na snagu, dakle, 01. siječnja 2019. godine, pripajaju Ministarstvu unutarnjih poslova, dok se opseg predloženih izmjena Zakona odnosi samo na nužne funkcionalne izmjene kako bi se utvrdila nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova, te kako bi se prava i obveze spomenutih organizacija delegirale na Ministarstvo unutarnjih poslova. U dosadašnjem ustroju pravnih osoba sa javnim ovlastima agencijskog tipa, nailazili smo na određene slučajeve u kojima su se obavljali poslovi na nekoliko lokacija iste naravi, što je svakako bilo jedan od razloga povećanja troškova državnog aparata i bespotrebnog upošljavanja kadrova na identičnim sistematiziranim mjestima. Ovim novim pristupom će se ovakve mogućnosti svesti na najmanju moguću razinu, a navedenim će se akcijama omogućiti kvalitetnije raspolaganje financijskih sredstava i moguće investiranje u drugi nekakav potrebitiji segment. Kako bi bolje razumjeli važnost ovakvoga koraka, nužno nam je imati na umu da se Zakonom o radiološkoj nuklearnoj sigurnosti određuju mjere radiološke nuklearne sigurnosti, mjere nuklearnog osiguranja, evidentiranje i nadzora nuklearnog materijala, te druge mjere, ne širenja nuklearnog oružja pri obavljanju djelatnosti sa izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnih djelatnosti, te djelatnosti zbrinjavanja radio aktivnog otpada iskorištavanja izvora u svrhu omogućavanja primjerene zaštite pojedinaca, društva i okoliša u sadašnjosti i budućnosti od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja i omogućavanje sigurnog obavljanja djelatnosti sa izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnih djelatnosti, te djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, te nuklearnog osiguranja izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih postrojenja. Odredbe tog istog Zakona koja se odnose na nuklearna postrojenja primjenjuju se na svako civilno nuklearno postrojenje za koje se izdaje odobrenje. Dosadašnja nadležnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost kretala se od odobravanja obavljanja nuklearne djelatnosti kroz obavljanja djelatnosti za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, te transportu ionizirajućeg zračenja, praćenja stanja sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji, te provođenje i procijene od opasnosti mogućih nuklearnih nesreća, a isto tako praćenje i analiziranje znanstvenih i stručnih aktivnosti vezanih uz nuklearnu i radiološku djelatnost. Iz svega navedenoga razvidno je da Zavod mora biti funkcionalno odvojen od bilo kojeg drugog dijela tijela ili organizacije koja se bavi promicanjem ili uporabom izvora ionizirajućeg zračenja ili nuklearne energije i ne smije tražiti niti primati naputke od bilo kojeg takvog tijela ili organizacije pri provođenju svojih zadaća, a sve u svrhu osiguranja stvarne neovisnosti od neprimjerenog utjecaja na odlučivanje. Bitno je imati na umu da provedba ovog Zakona ne iziskuje osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu RH. Stoga će klub zastupnika HDZ-a podržati donošenje ovog Zakona s izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, kako je predloženo u prijedlogu. Hvala lijepo. Idemo dalje, klub Nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče HS-a, uvaženi gospodine Katiću, uvaženi gospodine Trut, kolegice i kolege nastojati ću u kratkoj raspravi se osvrnuti na najbitnije točke koje smatramo važno naglasiti, a vezano za donošenje ovog paketa Zakona koji je Vlada na svojoj sjednici 2. kolovoza, čini mi se, donijela odluku o ukidanju niza Agencija, Zavoda, Instituta, Fondova, Zaklada, točnije njih 54. Između ostaloga, danas su na redu, evo i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski centar za razminiranje (HCR) i Centar za zaštitu od nuklearnog i radiološke sigurnosti. Dakle, prije svega da kažemo kako jer riječ ipak o složenoj zadaći koju ove institucije obavljaju, pa imamo ipak dojam da se radi o vrhu sante reda o kojoj mi danas raspravljamo, pa u tome smislu i prvi dio ove primjedbe je vezano uz one direktne uštede koje je i predlagatelj u svome obrazloženju naveo, a to su uštede koje će se ostvariti time što nećemo imati više rukovodeći kadar u tim institucijama i plaćanje najma koje je potrebno za rad takvih institucija, ja ću se sada prebaciti u Ministarstvo, pa će postati sastavni dio Ministarstva. Kao što sam rekao i u replici, smatramo da treba pozdraviti svaku aktivnost Vlade koja ide prema racionalizaciji i smanjenju troškova, gomilanja nepotrebnih državnih tijela, ako se to može obaviti u okviru postojećih institucija. Dakle, nekako bi rekli, najučinkovitija država bi imala 5 Ministarstava, unutarnje poslove, vanjske poslove, zdravstvo, školstvo i sudstvo, pa bi onda imali vrlo učinkovitu državu. Međutim, kad mi počmemo gomilati Ministarstva, pa onda i državne urede, institucije, onda toga bude previše. Međutim, ono što nas više brine, dakle, za pozdraviti uštede koje se najavljuju, ono što brine hoće li se moći provesti učinkovita organizacija svih onih zadaća i svih onih aktivnosti koje su do sada imale ove Agencije ili Državne uprave. Dakle, prema onome što najavljuje predlagatelj, ljudi će biti, iz javnih službi će biti prebačeni u državne službe, dakle, biti će prebačeni na posao u Ministarstvu, za njih moraju biti osigurana sredstva, za njihove plaće i tu su već neki ljudi postavili pitanje, ako konkretno govorimo o MUP-u kakve će to imati reprekusije na plaće policajaca, hoće li se dogoditi da se ovim ljudima, jer ne znamo iz ovog prijedloga Zakona, ovi ljudi koji će sada doći u MUP ako oni zadrže plaće, ako su veće od plaća policajaca, hoće li se njima plaće smanjivati ili daj Bože da će se policajcima plaće povećavati. Te omjere ne znamo, ali bilo bi dobro da predlagatelj o tome vodi računa i da nas možda ako zna te podatke, izvjesti. Slijedeća stvar na koju trebamo upozoriti da ovakvi Zakoni utječu na mnoge dionike, da se tako izrazim a ja bih tu prije svega spomenuo jedinice lokalne samouprave, općine, gradove jer na kraju krajeva, općine i gradovi su dužni za osiguranja sustava i civilne zaštite na njihovom području, još jedanput to se sjetiti te zgodne kad su predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje došli, ja sam u to vrijeme bio načelnik općine, nama držati predavanje, jedan od kolega načelnika je tad izjavio „da sam znao što je sve u mojoj nadležnosti, ne bise nikad kandidirao“ Dakle, jedinice lokalne samouprave i dalje imaju one odgovornosti koje su imale i sad samo ajmo jedno praktično pitanje, ako se sad prebace ove nadležnosti u MUP, hoće li biti lakše doći do ministra ili je bilo lakše doći do ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, da se malo slikovito izrazim. Znači obaveze ostaju a tu onda ne možemo zaobići vatrogastvo. Meni je drago da je, ja sam u tom do punu podršku, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, gospodin naš kolega Ante Sanader koji se, i kad smo imali raspravu o Strategiji nacionalne sigurnosti smo tražili da vatrogastvo se svakako uvrsti u strategiju i da je on, ja pretpostavljam da je on uspio se izboriti da vatrogastvo izvučemo iz ovog područja, on ga je, ili prijedlog je da se donese novi Zakon o vatrogastvu, Hrvatska vatrogasna zajednica će preuzeti poslovi vatrogastva a koliko sam shvatio, inspektorat vatrogastva će otići u MUP. Dobro je da je tako, međutim, opet nismo puno se odmakli jer opet ostaju obaveze prema jedinicama lokalne samouprave posebno malim općinama koje imaju obavezu 5% izdvajati za vatrogasna društva ali to je s njihovom proračunom, to su opet mali iznosi i mnoge općine ne mogu opremiti svoje vatrogasce a vatrogasci su prvi stup obrane svakoga manjega naselja. Dakle kao što vidimo iz ovih zakona se krije puno dubljih problema koje će trebati pravilnom organizacijom rješavati pa tako očekujemo i Zakon o vatrogastvu koji će morati se pozabaviti sa 65 javnih vatrogasnih postrojbi, negdje oko 1800 dobrovoljnih vatrogasnih društava, tu negdje se pretpostavlja 40 000 vatrogasaca u dobrim vatrogasnim društvima da se osigura njihova edukacija, njihovih liječnički pregled jer to je sve za jedinice lokalne samouprave veliki trošak a da bi onda sustav mogao biti učinkovit i da bi MUP preko svog ravnateljstva moglo doista znati u svakom trenutku koliko operativnih snaga raspolaže.

I na kraju da spomenemo i struku, ovdje je i kolega Đakić je govorio o primjedbama Hrvatskog centra za razminiravanje i njihov sindikat se suprotstavio ovakvom izdvajanju jer je sigurno da je RH na tom području dostigla zavidnu razinu i stručnih i znanja i sposobnosti u tom smislu bi trebalo vidjeti da se ne dogodi doista da sve ono što se godinama stvaralo da se ovakvim izmjenama sada ne, da ne upotrijebim tešku riječ, upropasti, ali da se ne dogodi da nam, kako su najavili sindikati 80% ljudi ode u mirovinu jer ne mogu više u ovom sustavu onda djelovati. Naravno kad je u pitanju struka, to je radiološka i nuklearna sigurnost, dakle sve ono što treba pomiriti jer politička ministarstva i političke odluke su jedno a pravila i zastupanje struke je nešto drugo i u tom smislu bi trebalo naći zajednički jezik. Da zaključim, svakako treba podržati racionalizaciju javne uprave ali ono što nam ostaje kao upitnik je hoćemo li doista imati sustav koji će organizacijski, operativno biti sposobniji, koji će biti učinkovitiji jer ove uštede od milijun i 500 000 kuna mogu na kraju se pokazat kao jalove uštede, tj. uštede ili medvjeđa usluga društvu, uštede koje će generirati kasnije puno više troškova. Koliko sam vidio iz prijedloga za ravnateljstvo u MUP-u da će umjesto dosadašnjih 21 županijske podružnice biti 5 regionalnih i u tom smislu možda će to doprinijeti za povećanje ušteda ali operativno hoće li ljudi na terenu, posebno čelnici jedinica lokalne samouprave imati bolji kontakt i ispuniti sve one zadaće koje su na njima.

Slijedeći je kolega Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Kolege Bunjca nema te sukladno članku 233. gubi pravo govoriti o ovoj točci dnevnog reda. Nastavljamo. Slijedeći je u ime Kluba zastupnika HSS-a, kolega Davor Vlaović, izvolite kolega Vlaović. Hvala potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, evo pozdravljam vas u ime kluba HSS-a i nekoliko rečenica o ovim predloženim zakonima izmjenama zakona kojim se ukida određeni broj agencija i ključno je pitanje da li nam trebaju politički poeni ili učinkovit sustav, funkcionalan sustav. Iz ovoga što smo čuli, čini mi se da su važniji politički poeni, mora se provesti zaključak Vlade, reforma u kojoj nema reformi, moraju se provesti uštede koje i nisu uštede jer čuli smo uvodno da su to uštede od milijun, milijun i pol kuna, a troškovi koji će proizaći iz ovakve uvodno rečeno, reforme koja nije reforma su upitni da će sigurno troškovi rasti, ... [[Govornik se ne razumije.]] a ono što nas sve skupa treba zanimati a to je funkcionalan sustav zaštite i spašavanja, funkcionalna civilna zaštita i koje je mjesto i uloga Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Zakonom o civilnoj zaštiti iz 2015. ova ustanova je osnovana s ciljem da se ojača taj sustav civilne zaštite, zaštite građana, zaštite njihove imovine i upravljanje sustavom od strane od jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave do državnog nivoa. Usudim se reći obzirom da sam 8 godina bio načelnik stožera u Brodsko-posavskoj županiji pa imam i određena iskustva, a imali smo i 2 jako teške krizne situacije, da je upravo trebalo ojačati ovaj sustav i funkcionalno ga učiniti boljim. Čak što više mišljenje je mene i nas ih HSS-a da je Državnu upravu za zaštitu i spašavanje trebalo podići na nivo središnjeg državnog ureda, jer u situacijama krize poplava, ekoloških katastrofa i sl. tko upravlja krizom, da li će to sad biti MUP ili hrvatska vojska ili civilna zaštita. EU je tražila da napravimo jak sustav civilne zaštite i upravo je zato osnovana Državna uprava za zaštitu i spašavanje da koordinira tim sustavom i da upravlja krizama. Mi mislimo da je ovo korak unazad, da će spajanjem Državne uprave za zaštitu i spašavanje sa MUP-om doći do daljnjeg zastoja u razvoju sustava civilne zaštite i nemogućnosti određenih aktivnosti. Prije svega tu mislimo na daljnji razvoj sustava civilne zaštite kroz jačanje i brojnosti ljudi na terenu kroz operativne snage civilne zaštite u općinama, gradovima i županija i mislimo da ovo spajanje nije potrebno jer i onako su u stožerima civilne zaštite bili predstavnici MUP-a i koordinirali aktivnosti zajedno sa lokalnom i regionalnom samoupravom. I ništa se nije moglo na lokalnom nivou učiniti dok se nije nazvala Državna uprava za zaštitu i spašavanje i šta učiniti. Pa i sam predlagatelj vidi da je ovo jedan poseban vid poslova koji nije korbiznis MUP-a i zbog toga i predviđaju osnivanje posebnog ravnateljstva za civilnu zaštitu. I tih 30 ljudi koji će, koji su bili određeni načelnici odjela ili visoko rangirani dužnosnici koji ulaze u sustav MUP-a će u tom ravnateljstvu opet se brinuti na iste ili slične plaće, znači nema tu nekih velikih ušteda i svih 630 djelatnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje prelazi u MUP. A obzirom da će oni onda temeljem toga i tražit određena prava iz Kolektivnog ugovora kao što imaju i policijski službenici i dužnosnici, vjerojatno će ti troškovi još samo rasti. Tako da ne vidimo tu uštede, a operativno dolazimo u problem jer u okviru sustava civilne zaštite željeli smo biti operativni i brži i imati korak ispred ostalih smo npr. uključili i udruge radioamatera, jer upravo u tim kriznim situacijama kad nam je 5.000 ljudi bilo dobrovoljnih vatrogasaca, HGSS-a, civilnih udruga na nasipima i branili Slavoniju od poplava, jednostavno su pukle sve mobilne veze i uključili smo udruge radioamatera da imamo komunikaciju s terenom i pokazalo se dobrim. Pitanje je da li će sad udruge moći sudjelovati u tim poslovima? Uključili smo ronioce, udrugu ronilaca iz Slavonskog Broda koji je fantastično odradio posao, nabavili smo i određenu opremu za njih, pitanje je što će biti s tim. Također smo koristili i udruge tehničke kulture, jer i oni imaju određena tehnička znanja koja su nam trebale, koristili smo i druge civilne udruge, jer ljudima kad ih evakuirate, treba i hrana i smještaj i psihosocijalna pomoć. Upitno je da li će te udruge moći i dalje sudjelovati u tim poslovima i na koji način će se to riješiti, a pogotovo dolazi opasnost pitanje povlačenja EU sredstava. Mi smo bili aktivni pa smo prijavili jedan projekat zajedno sa gradom Šapcem, koji je isto imao problema s poplavom od rijeke Save i dobili smo 3 milijuna kuna za nabavku opreme i mi i oni, pitanje je da li će se na ovaj kad Državna uprava za zaštitu i spašavanje unutar MUP-a više moći kandidirati na takove natječaje i da li ćemo moći povlačiti sredstva iz EU jer sami znamo da nemamo dovoljno opreme, da je ustrojavanjem naše neovisne demokratske slobodne države Hrvatske nažalost onaj sustav civilne zaštite iz bivše države jednostavno zapostavljen i uništen i jednostavno se nije znalo ni gdje su deke, ni gdje su kreveti ni gdje je bilo koja druga oprema za zaštitu i spašavanje. I koristili smo ono što su imala dobrovoljna vatrogasna društva i puno i te opreme stradalo, jednostavno pitanje na koji način će se dalje opremati te jedinice, ko će koordinirati i ko će provoditi edukaciju. Jer činjenica i ovdje već rečeno i to treba ponovi da načelnici općina pa i mi u županiji nismo imali dovoljno znanja iz zaštite i spašavanja jednostavno silom zakona smo stavljeni u tu poziciju da provodiš te aktivnosti. I treba stručnih ljudi, treba opreme, hoće li MUP moći iz ovakvog proračuna koji im je predviđen to dalje raditi ili će jedinice lokalne samouprave biti prepuštene same sebi. I ono što također treba reći kod izrade planova zaštite i spašavanja odnosno planova civilne zaštite da bi napravili jednu pravu procjenu rizika trebate različite podatke od različitih državnih tijela. Bilo je dosta problema u dobivanju tih informacija i tih podataka, mislim da to mora se bolje koordinirati i omogućiti se jedinicama lokalne i regionalne samouprave da to dobiju besplatno i žurno od državnih tijela i mislim da to, evo zbog njih sam to morao reći jer oni su svi pristupili izradi svojih planova i provedbi istih i opremanju svojih jedinica. Također, ovdje želim se dotaknuti i Hrvatskog centra za razminiranje i evo zahvalit svim ljudima koji su bili aktivni u okviru HCR-a jer činjenica je da smo veliki dio Hrvatske razminirali, da su dobro obavili poslove i nažalost moram reći da smo imali ovdje prosvjede djelatnika iz tvrtki koje su radile razminiranje jer im se nisu poštivala prava iz ugovora o radu, iz kolektivnog ugovora. I sa ovim ukidanjem HCR-a i spajanje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova možda na određeni način i pomognemo te ljude da će imati riješen radni status, gdje će imati ugovor o radu i gdje će imati status državnog službenika i namještenika. Međutim, pitanje je da li ćemo operativno dobiti na kvaliteti da se i preostali dio Hrvatske razminira i pitanje je na koji način će oni moći nastupati i izvan Hrvatske. Jer treba ih pohvaliti a pohvalili su ih i veliki broj država gdje su se pojavili da ... [[Govornik se ne razumije.]] i razminiranja i kao stručnjaci ali i oprema i strojevi koje su naše tvrtke izradile za razminiranje gdje smo dobili pozitivne reakcije i gdje se naručuju strojevi ... [[Govornik se ne razumije.]] Mislim da smo trebali to i dalje razvijati kao samostalnu službu i jačati da je to bila jedna od prednosti hrvatskih gdje smo mogli pomoći i zaraditi na tim poslovima i izvan Hrvatske. Evo želja mi je da u najavi i provedbi ovakvih reformi se stvarno naprave prave analize koliki su troškovi i kolike su uštede i da ne ispadne na kraju da je zbog milijun i pol kuna ukinuta savjetodavna poljoprivredno šumarska služba, Hrvatska poljoprivredna agencija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje također za milijun i pol kuna ušteda a na kraju da se pokaže da su samo troškovi pisanja novih rješenja uredbi o unutrašnjem ustrojstvu, promjeni natpisnih ploča i angažiranje tih stručnjaka na nekim drugim poslovima, povećaju troškove i daleko više od tih milijun i pol kuna kolike su uštede. Budimo razumni, nemojmo provoditi politike pod nazivom reforme samo radi političkih poena nego učinimo Hrvatsku sposobnijom da zaštiti imovinu i građane u Hrvatskoj pogotovo kada vidimo da i Europska komisija i EU se okreću višoj pozornosti i daje i više će sredstava u narednom razdoblju izdvojiti upravo za sigurnost, za vojsku, za schengen a mi ovdje ovu službu koja je dobro radila, koju je trebalo još nadograđivati i taj sustav civilne zaštite vraćamo korak unazad. Sljedeći je kolega Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a. Izvolite kolega Čuraj. Zahvaljujem potpredsjedniče. Znači, danas s obzirom i na ovih proteklih nekoliko tjedana imamo prijedloge, konačne prijedloge zakona koji su prije svega više neke tehničke naravi, funkcionalne a sve je to sa ciljem smanjenja broja agencija, odnosno racionalizacije sustava pravnih osoba sa javnim ovlastima ... [[Govornik se ne razumije.]] tipa ili da ih se ukine, pripoji središnjem tijelu, zapravo tamo gdje su oni na nekoj proračunskoj poziciji otprilike manje, više u 90% slučajeva. Mislim da smo svi puno puta gledali reportaže u javnosti o nekom broju nekih agencija koje nitko ne zna što rade, gdje se gomilaju ljudi, gomilaju rukovodeće osoblje, duplira, sa nekom mogu reći uvijek prizvukom onako nekog uhljebništva, ako to tako uopće smijem reći jer ja ne mislim da su ljudi koji rade ove poslove uopće uhljebi. I sada se donijela odluka. I istina i bog politička odluka da se uhvati u koštac i svi mi uvijek vičemo mi smo za reforme ali nemojte od nas početi, ne mi, ne to ali da reforme. Ovdje cilj mora biti izuzetno jasan, mora se povećati efikasnost, uštede koje ja mislim da su nesporne, odnosno trebale bi biti nesporne jer kada gledamo ravnatelja, tajnice, vozače, računovodstveni servis, odnosno odjel, pravne odjele, zaštitare, odjele nabave, čistačice, domare, kapacitete općenito je da li imaju te agencije za pisanje EU projekata i sve to puta 54. A sigurno da ima dupliranja, ne sigurno nego nedvojbeno. I sigurno da se iz te mase ljudi a ovdje ovo što sam pročitao to može biti od 50 do 100 ljudi pa puta 54 da se može pola preraspodijeliti, da se mogu novci preusmjeriti na ono što je bitno, na onu samu funkciju i smisao, na opremu, na operativno poslovanje, na ljude, zbog kojih to sve postoji. Jer ako ostane samo na ovoj administraciji onda nisu zbilja ništa puno napravili ali ovo je prvi korak. I ja sam pitao i u replici prijelazne odredbe 6 mjeseci da li je dovoljno ili ne da se usklade zakoni. Tu nisam ni spomenuo ni najam prostora, ni svih ostalih troškova, fiksnih i drugih od telefonija, od objedinjenja javne nabave itd. Znači sve to ima smisla ako krajnji cilj bude bolja, kvalitetnija, dostupnija usluga koju ta tijela pružaju, odnosno našim građanima. I dobitnici ovog svega moraju biti građani da dobivaju a to je osnov svake državne uprave za što manji novac što bolju uslugu. To je mantra koju se treba uvijek voditi, što manji novac, što bolja usluga.

Dakle nije bitno kako se zove, da li ima tabla, da je to ravnatelj ili ravnatelj odsjeka ili upravnog odjela ili bilo čega, bitno je koji su rezultati i bitno je kako obavljaju svoj posao. Ono što bi samo želio napomenuti ovdje da se točno zna i o čemu pričamo, znači mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite. Pa imamo stožere civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog crvenog križa, onda idu operativne snage HGSS-a, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na ... [[Govornik se ne razumije.]] , prave osobe u sustavu civilne zaštite itd., itd. tijela lokalne državne samouprave itd. Znači mi ovdje od ovog svega nabrojenog u ovom sustavu je HGSS i ova ostale pravna tijela, odnosno, državnu upravu za zaštitu i spašavanje, ovo sve ostaje. To da samo razjasnim. I do sada su se financirali, tko je plaćao? Znači nema tu neke velike promjene uzimanje nečijih novaca itd. Kažem još jednom, ako će gl. cilj biti ispunjen a to je bolja kvalitetnija usluga, da se novci preusmjere na opremu, na brže dojavne sustave, na nadzore, na organizaciju, onda je to, ja mislim da ne može nitko reći ništa protiv toga. I Klub HNS-a će podržati za to i pitati ćemo za 6 mj. gdje smo jer ne znam jel ćemo stići sve to napraviti u 6 mj. ali taj period i ta tranzicija mora biti napravljena besprijekorno, jer ne može se dogoditi i ne smije, da zbog ovih administrativkinih da netko ne može nešto potpisati, ne zna čija je ovlast itd. itd. što se zna puno puta događati u našoj birokraciji. Smanjivanje birokracije, povećavanje operative to mora biti gl. reforma.

Sljedeći je kolega Marko Vešligaj, sukladno čl. 233. i on gubi pravo govoriti o ovim točkama dnevnog reda. Nakon kolega Vešligaja, kolegica Ljubica Maksimčuk, ona je ovdje pa može govoriti. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je danas spojena su 3 zakona na temelju nacionalnog programa reformi iz 2008. i u skladu s akcijskim planom proveden strategije javne uprave za razdoblje 2017.-2020. g. o izgradnju učinkovitije javne uprave. Znači i vladinom odlukom iz kolovoza ove g. o smanjenju borja agencije, zavoda i fondova instituta, krenulo se u ovaj preustroj. Naravno da smo mi svi za smanjenje administracije, ali ne na uštrb učinkovitosti, posebice ovih službi o kojima danas govorimo. Pa evo, ja ću imati u ovoj svojoj raspravi nekoliko malih potpitanja, da li je u planu jedinstven broj, spajanjem ovih službi u RH, odnosno, da operateri svih tih žurnih službi i policija, hrvatska medicinska pomoć će sjediti zajedno u operativnom centru i koristiti jedan broj. Jer su neke europske zemlje već uvele jedinstveni broj za sve žurne službe, tu su Danska Finska, Nizozemska, Portugal, Rumunjska i Švedska i vjerojatno će se traj trend nastaviti u drugim europskim zemljama. Znači na ovaj način spajanja ja očekujem da će se dobiti brža zajednička reakcija žurnih službi, naravno svi danas govorimo o primanju ovakvih centara znači njihovim spajanjem očekujemo da će biti jeftiniji način nabave informatičke opreme a i tehnološki razvoj znamo da je vrlo zahtjevan i skup, ali zajedničkim ulaganjem u ove centre nadamo se da će se nabavljati nova suvremenija oprema koja će pružati bolje mogućnosti za rad ovih operativnih službi, bržu i precizniju reakciju, a s time i veći br. spašenih života, što je naravno i uloga ovih službi, kako u svakodnevnim nesrećama u onim prometnim i u zaštiti od požara, tako i kod velikih nesreća, kao što su katastrofe od poplave, požari i tehničko tehnološke nesreće. Na području Brodsko posavske županije broj 193 je od 10 g. preusmjerena broj 112 znači svi pozivi, sve intervencije su išle preko toga broja i on je stvarno u tih 8 g. besprijekorno funkcionirao, a ja se iskreno nadam, da će ovim spajanjem, se ta koordinacija nastaviti i da će se nadograditi ovaj sustav, te da će se dobiti brži i učinkovitiji način rada. Nadamo se da će se uštedom kod ovoga spajanja preusmjeriti novci na bolju opremu, edukaciju, i na učinkovitost ovih službi. Svi govorimo o javnoj upravi o smanjenju birokracije, većoj učinkovitosti, a naravno kada dođemo do ovoga, onda je većina znači podijeljena u tome mišljenju.

Dakle prvi je kolega Ostojić. Odgovor na repliku, izvolite.

Kolegice pa vi najbolje znate, jer ste surađivali i sa nama o civilnoj zaštiti, u stožeru, koliko je doprinos u obrani od poplava dala i vatrogastvo, ali i državna uprava za zaštitu i spašavanju upravo kroz službu 112 i taj žurni broj. Pa evo, sada kroz ovu najavu, planiraju se osnovati regionalni centri, znači da ćemo mi to u našoj županiji vjerojatno izgubiti.

Kolega Vlaović, svjedoci smo i vi i ja posebice kada su bile velike poplave na našem području u Brodsko-posavskoj županiji, koliko je ova služba pomogla, bila učinkovita ali ja se iskreno nadam da će ovim spajanjem ona biti još učinkovitija te da će naravno se ići u osuvremenjavanje i uvođenjem nove tehnologije koja je svuda u Europi a naravno i kod nas vjerovatno će se donijeti učinkovitosti i bržoj reakciji. Hvala.

Poštovana kolegice Maksimčuk, i prije vas a i dok ste vi govorili, pojedini kolege su rekli da smo transparentni, da govorimo o reformi javne uprave, to smo najavili i danas kada govorimo o objedinjavanju određenih agencija kroz ministarstva i moje mišljenje da paralelizmi nikad nisu bili dobri i da se ide na bolju učinkovitost. I vi ste se jednim djelom zapitali s obzirom da određene službe jako dobro rade i da su polučile odlične rezultate i da su se ustrojile i da imaju zapravo vrijeme u kojem su se dokazale, postoji određeni strah i bojazan hoće li to i dalje na ovakav način funkcionirati, ja vjerujem da hoće i da ta ekspeditivnost ne bi trebala izostati što ste vi zapravo i rekli na kraju svog izlaganja. Kolega Babiću, pa naravno da svi očekujemo da će biti brže i učinkovitije ove službe jer nikome od nas nije cilj da idemo unazad. Znači očekujemo funkcionalnost, brzinu i naravno da ćemo se za nekoliko mjeseci moći biti, svjedočiti u ovjeriti da li je to tako. Uvažena kolegice, vi ste u svojoj pojedinačnoj raspravi počeli na način da ste rekli da u principu ste zadovoljni s načinom na koji to danas funkcionira, da ste zadovoljni da vaše iskustvo govori u prilog tome. Ja moram priznati da ne razumijem zašto nešto što dobro funkcionira, mi idemo mijenjati. Iz jednostavnog razloga već samim tim što mijenjate, što dakle ukinut ćete da za početak, ovo je broj, nego će biti neki drugi broj, trebat će jedno vrijeme prilagodbe pa bez obzira što konačan rezultat nakon 4 ili 5 g. ako zaključimo da je dobro, ali ako imamo nešto dobro, šta je smisao ove promjene? Zato da nešto radimo, zato što netko se sjetio? Dakle vaša rasprava me potakla na tu misao samo da znamo šta je smisao promjene. Ako je smisao promjene da znamo da imamo analizu da će nešto biti bolje, da, ali nemamo analize nego se svi referiraju na zaključak Vlade od 2. kolovoza 2018. g. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, zbog učinkovitosti bržeg i boljeg način zapovijedanja, da, ja jesam rekla i doista u mojoj županiji ova služba je odradila jedan odličan posao kada su bile u pitanju poplave u Brodsko-posavskoj županiji, ja im se zahvaljujem zbog toga ali očekujemo spajanjem da ćemo dobiti još bolju upravu, učinkovitiju, bržu i ne smatram da bismo već sada trebali početi sumnjati u njih, ja se nadam da će oni opravdati ovakav način rada. Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolegice Maksimčuk, svjedoci smo da je u posljednje vrijeme sve više katastrofa, elementarnih nepogoda ne samo kod nas nego i u svijetu. Mi smo imali tu sreću da kod nas nije bilo ljudskih života i tragedija. Da bi sustav bio što učinkovitiji, naravno da je unutar kako bi to rekli, pod jednom kapom. I upravo zato je bitno da sve službe zaštite i spašavanja su u jednoj instituciji a policija je ta koja prva uvijek dobije informacije da mogu na vrijeme reagirati. Bitno je na vrijeme reagirati, što prije izaći na teren, spašavati imovinu i živote naših građana sa što manje ljudi i što manje financijskih sredstava.

Uvaženi kolega Stričak, pa ja tako i shvaćam donošenje i ujedinjavanje ovih službi, da će one biti brže i učinkovitije i da će se naravno brže djelovati jer imat će jedinstveno zapovijedanje tako da nadam se da će one svoj cilj i ostvariti. Hvala lijepo. Kolegice Maksimčuk, možda je najbitnije ovdje naglasiti da u kriznim situacijama je najbitnije u onim prvim trenucima da se zna tko upravlja i koordinira. I ovo sve ide u smjeru toga. Kad je frka u Hrvatskom centru za razminiranje, tko je prvi? Međutim ja bi vas sve kolegice i kolege podsjetio na 1. kolovoz '91. g. Tada upravo da se objedine sve službe, da budu efikasnije su osnovani krizni štabovi gdje je bio i zapovjednik policije, bila je i civilna zaštita, bila je teritorijalna obrana, bili su bitni pročelnici iz gradske uprave i taj sustav je funkcionirao, taj sustav je sve te krizne situacije od prognanika na dalje regulirao praktički do 5. mj. '92. g. kada je ministar obrane zapravo Vlada RH ukunila krizne štabove.

Pa uvaženi kolega Šuker, da, ja se sjećam toga vremena i znamo da nije bilo takvoga zapovijedanja iz mjesta, ne znam ni kako bi na kraju sve bilo. Velik broj izbjeglica, znači sve one ratne strahote su išle iz tog jednog centra i vidimo kako je to bilo napredno. Naravno da ja sam i u svojoj raspravio rekla da očekujem da će se spajanjem svega ovoga onaj dio novaca koji će se uštedjeti, uložiti u opremu i da će oni biti funkcionalniji, brži, učinkovitiji. Slijedeći je kolega Ranko Ostojić, izvolte kolega Ostojić. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, ja ću još jedanput podsjetiti, a to je da u području sustava civilne zaštite i svih segmenata zaštite i spašavanja izradit će se sveobuhvatan pregled postojećeg stanja sposobnosti prijetnji i rizika, predložiti usklađeni model izgradnje sposobnosti. To će obuhvati mogućnosti odgovora na svakodnevne potrebe za redovnim djelovanjem, izvanrednim situacijama, katastrofama, kriznim stanjima na kopnu i moru. Prema tom pregledu, naglašavam, nastavit će se razvoj civilne zaštite, hrvatske vatrogasne zajednice, hrvatskog crvenog križa, hrvatske gorske službe spašavanja i drugih aktera na državnoj, područnoj, lokalnoj razini te će se razvijati usklađeno djelovanje prilikom katastrofa i velikih nesreća uz osiguranje samostalnosti u redovitom djelovanju. Ova je Strategija nacionalne sigurnosti usvojena ovdje u ovom Hrvatskom saboru i to je pisalo naravno onda kad je ona usvajana. Ovo što danas imamo upravo ovaj prijedlog ide za tim da se ovo ukida. Znači, namjere koje su izrađene u strategiji, strateškom dokumentu su zaboravljene upravo ovakvim izmjenama zakona. Još jedanput kažem, a to je osiguranje samostalnosti u redovitom djelovanju, to je trebao biti ključni oblik povećanja otpornosti, uključivanja stanovništva u sustav civilne zaštite i poticanje spremnosti građana na međusobno pomaganje te kulturu solidarnosti kao prvog dio odgovora nakon nesreće i katastrofa.

Nije to samo pitanje ovoga dijela koje je trebalo bit kako je u strategiji navedeno neovisno, samostalno i trebalo djelovat upravo na način da se ojača taj civilni sektor. Mi smo na kraju dobili upravo za razliku od onoga što jesmo očekivali da će bit riješeno nakon 2015. godine glavni ciljevi su bili depolitizacija, decentralizacija i demilitarizacija. Sve je to nestalo. Upravo sad imamo politizaciju, imamo naravno centralizaciju i imamo nastavno daljnje militarizaciju u koju očekujemo da će one nevladine udruge zajednice, između ostaloga Crveni križ, HGSS itd. bit sastavni dio jednog ministarstva, pa kad na kraju idemo do toga ako već oćemo sve stavit pod jednu kapu, pa zašto onda uopće imamo MUP, stavimo to sve pod jednoga ministra neka objedini zajedno djelovanje vojske, policije, represivnog sustava, carine čega god hoćete, neka bude samo jedan ministar u državi. To nije put. I zato mislim da je jako važno ovde reć da ono što nas sutra čeka i posljedice koje će bit donesene iza ovoga, između ostaloga sad ću samo navest jednu stvar, a to je priča o uštedi, pa sutra nas čeka situacija u kojoj Hrvatska vatrogasna zajednica postaje središnje tijelo državne uprave. Ovde nam se prodaje priča o tome da ukidamo Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, a sad ćemo bit u situaciji da Hrvatska vatrogasna zajednica postaje središnje tijelo državne uprave. I na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice Vlada RH imenuje glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Ja ću još reći jednu stvar, a to je da pitanje broja konkretno 112, onda smo bili ponosni jedinstvenom sustavu koji je mogao objedinit sve to skupa međunarodni broj je, EU ga ima, toga naravno više neće biti. I uopće nema sumnje da sad ovaj proces koji ide za tim da vratimo nazad drugačiji sustav, a to je da ste vi s jednim brojem dobit sve one službe žurne koje su vam trebale, to ćemo zaboravit. Sve ono što je bilo uloženo u tu priču to ćemo zaboravit. Sve ono što smo očekivali da će upravo taj jedinstveni sustav donijet, toga više neće biti i naravno i žurna medicinska pomoć između ostaloga nestaje iz ove priče. Pa nije ministar unutarnjih poslova taj koji će brinit za žurnu medicinsku službu, to je to. Ja naravno neću koristit možda ni do kraja ovo vrijeme za raspravu, iako bi mogao ovaj puno toga još reć, al ja mislim da nije dobra situacija u kojoj se radi forme, a to je da se izvrši nekakav plan, a to je plan reformi koje su napravljene, akcijski plan točka 1.3. ukidanja agencija i slično, da se to stavi ispred situacije a to je Strategije nacionalne sigurnosti, nešto šta se u ovom saboru donosi kvalificiranom većinom u kojoj je jasno rečeno ne tako davno da ćemo imat upravo jačanje ovoga sustava na ovaj način kako je to napisano, a svi ovi prijedlozi zakona idu nasuprot onome što u strategiji piše. Al ja se tome ne čudim jer između ostaloga podsjetit ću vas još na nešto, a to je evo sad ćemo za nekoliko dana bit gotovi sa našim zasjedanjem, Vlada RH jedanput će godišnje izvješćavat Hrvatski sabor o provedbi Strategije nacionalne sigurnosti.

Pa kolega Ostojić, nabrojili ste tu što je to u nacionalnoj strategiji prioritet pa ja bi rekao da je baš sustav Domovinske sigurnosti prepoznao i detektirao probleme i nedostatke koji su u postojećem operativnom sustavu. Teško je objasniti da imamo nekoliko operativno-komunikacijskih centara u hitnoj službi, u 112, u MUP-u i ne znam još gdje, u vatrogastvu. Čemu 4 operativna sustava koji uzbunjuju, dojavljuju ili upotrebljavaju one koji trebaju pomoći ugroženim građanima kad može to sve iz jednoga centra funkcionirati besprijekorno, novim, tehnološkim mogućnostima i onima koji su dobro obučeni, educirani i koji sustav upotrebljavaju kako bi stvarno bio na korist građanima.

Poštovani kolega Đakić, upravo suprotno, upravo broj 112 je trebao bit mjesto jedinstveno na koji ste mogli dobiti sve žurne službe. Tako je i postavljeno, 112 aktivira i vatrogasce i jednako tako bilokoga tko je potreban ažurnoj službi.

Hvala potpredsjedniče. Kolega Ostojiću, pa upravo ste vi bili 2015. g. ministar policije kada je našu državu zadesila najveća krizna situacija od Domovinskog rata a to je krizna situacija sa migrantima. Preko Hrvatske je prošlo 670 000 migranata. Na dočeku, zbrinjavanju je bila policija. Sve ostale službe i Crveni križ i civilna zaštita i hitna su pomagale. Tada nitko nije govorio o militarizaciji stoga me čudi da upravo vi danas govorite da je ovo uvod u militarizaciju. Znači glavni nositelj svih aktivnosti tada je bila policija kojoj treba na tome čestitati da je kvalitetno, stručno odradila posao bez da je došlo do ikakve ugroze naših stanovnika tj. naših građana i gospodarstva odnosno turizma.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je bila glavni nositelj, na temelju njihovih zahtjeva je dolazila vojska, policija odrađivala svoj dio posla a tu je evidencija, registriranje osoba koje su bile u ilegalnom prolazu. Prema tome, u tom trenutku 26 8000 službenika državnih su bili koordinirani od strane upravo tog stožera a ne na način da je to samo policija odradila.

Uvaženi zastupniče Ostojić, vi ste spomenuli jednu temu koja mislim da je dosta bitna i dosta važna. S jedne strane vidimo natpis po novinama, smanjuje se broj državnih službenika, s te iste strane vidimo da se uvijek govori o decentralizaciji a onda dobijete ova 3 zakona koja govore apsolutno suprotno.

Moram naglasiti da se slažem upravo sa vašom konstatacijom, niti ćemo dobiti uštede niti ćemo dobiti ono štose reformom iz 2015. g. ostvarilo a ono što je najvažnije, odstupamo od onih glavnih pravila koja su bila a to su bili razlozi radi kojih smo ušli u EU, radi kojih smo tada prihvaćali upravo te standarde koji se brišu ovim zakonima. Kolega Ostojić, rekli ste, ove izmjene zakona nosu u skladu sa nacionalnom strategijom sigurnosti ali že biti u skladu sa zakonom. E sad nema veze što to nema logike, bitno da je u skladu sa zakonom. Broj 112 je upravo objedinjavao sve žurne službe, snimali su se razgovori, koordinirale aktivnosti i pokazalo je u kriznim situacijama iskustva koja imamo, pokazalo se jako dobrim. Ukidanje toga, sad vraćanje na staro, po meni opet nema logike. Rekli ste treba osnovati jedno novo ministarstvo koje bi koordiniralo krizama, ja predlažem da se to ministarstvo zove ministarstvo logike i nek skupe kao što je to Stjepan Radić skupljao po selima pametne ljude, pa napravimo od njih, unutra nek daju zakone koji će biti logični, provedivi i dugoročno operativniji. Vrlo kratko, potpuno ste u pravu, ovo neće doprinijeti nikakvoj operativnosti, tvrdim da će sve ove službe sad biti zadnja rupa na sviralu u Ministarstvu unutarnjih poslova koji ima prioritete potpuno drugačije od onoga što bi civilni sektor trebao imati i to su razlozi zašto mislim da je jako važno da smo ostali pri onoj situaciji a to je da izgrađujemo civilni sektor, decentralizaciju i jačanje nevladinih udruga od HGSS-a, jačanje crvenoga križa koji će određenim zakonima to su upravo ovi biti ograničeni u mogućnosti da uopće budu sudionici civilne zaštite ubuduće. Izvolite kolegice. Pred nama je kao što smo se i dogovorili raspravljamo o tri zakona, o tri zakona kojim se definira drugačiji način funkcioniranje civilne zaštite, radiološke i nuklearne sigurnosti i protuminskog djelovanje. I to sve, razlog je, kaže Vlada je donijela odluku o smanjenju broja agencija, fondova, zavoda i to je donijela odluku u kolovozu da se smanji 54 agencije fondova i zavoda. I sad ja zaista imam osjećaj da je bio popis svih tih tijela i da se onda ovako sjelo za stol i reguliralo se, ovo van, ovo van, ovo van, ovo bi moglo ostati, ovo van. I zaista imamo primjere koji to pokazuju da to jednostavno nije dobar način, nije dobra metodologija. Ako želite napraviti jednu reformu, ako želite napraviti promjene onda morate znati što je smisao i što je cilj tih promjena. Da li je smisao i cilj tih promjena da na kraju kažemo da smo nešto napravili, da smo smanjili broj za 54 ili je smisao i cilj promjena da dobijemo nešto brže, bolje, učinkovitije i jasnije sa jasnijim elementima. Dakle, postoje tri razloga koja se ovdje navode, jedan razlog je ušteda, za tu uštedu kolika je ne znamo, drugi razlog je da ćemo smanjiti broj ljudi što nećemo smanjiti ljude, vi samo ljude prebacujete iz jedne košare u drugu košaru i uvodite nered. I treći razlog je da evo dobiti ćemo bolji postupak. Kao što sam već i u replici uvaženom kolegi Ostojiću rekla, dakle mi moramo znati što hoćemo. Puna usta nam je decentralizacije, ali kada onda vidite bilo koji zakon, bilo koji propis koji je pred nama tome nije tako. Na ovaj način će se sve dešavati u ministarstvu. I vi dobro znate kao što i ja dobro znam, kada krenete u bilo što ovakvo proći će vam pola godine dok se, dok budu nove table, dok budu nova rješenja, dok ljudi budu na nova radna mjesta, dok ih isprebacite iz jedne uprave u drugu upravu. I ja apsolutno ne mogu razumjeti zašto nije bio cilj da budemo bolji, da budemo učinkovitiji, da budemo jasniji i da jasnije definiramo neke stvari, ne, mi smo odlučili te tri stvari staviti u ministarstvo. To ministarstvo će imati već broj ljudi i ja mislim da će biti ministarstvo gdje će ministar trebati imati jednog koordinatora koji će ga uopće voditi i koordinirati gdje, što i kako se radi i tko što radi. To nije posao. Da smo ovdje dobili u Sabor uopće analizu postojećeg stanja, da smo dobili nekakav cilj i nekakav smisao onda bi se za to mogli reći, ok, ja se možda sa nekim elementima ne slažem ili se mi u pojedinom klubu sa nekim elementima ne slažemo ali se slažemo sa smislom, slažemo se sa konačnim ciljem. Ovdje konačnog cilja ne vidimo. Jedna od stvari, dakle 112 je nešto što su i djeca učila, što i djeca u vrtiću i školi znaju, mi to kažemo zaboravite, imati ćemo neki drugi broj pa ćemo se na nekakav drugi broj. Ja ne mogu razumjeti mi u ovoj zemlji kao da smo ukleti. Nešto što dobro funkcionira i što nam je dobro nema šanse da idemo unapređivati da bude bolje, to ćemo ukinuti i idemo ponovno ispočetka. Zašto trebamo ići iz početka? Zašto imamo osjećaj da svaka Vlada koja dođe, radi i kroji uopće način funkcioniranja države ispočetka? Zašto tamo gdje je netko stao ne nastavimo dalje? Zašto svaki put kad bilo šta ima imalo dobro mi ćemo to ukinuti, tog više neće biti jer nam je to puno bolje i to nam je jednostavnije. Tako i ove tri stvari koje jesu o protuminskom djelovanju, odnosno tom dijelu mislim da je vrlo malo bilo riječi. Bilo bi zanimljivo vidjeti i koliko je to još ostalo područja Hrvatske za razminirati, zašto oni ne mogu ostati u posebnom tijelu, zašto oni tu moraju ići. Dakle mi odgovore na ta pitanja zašto, vrlo jednostavno pitanje zašto više nemamo način na koji sad funkcioniramo. Nismo dobili odgovor ali napraviti ćemo nered, više nećemo znati tko za što odgovara, nećemo znati više tko kuda ide. Kada je riječ o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti gdje je tu ministar nadležan za zdravstvo jer je to bilo inače u njegovoj nadležnosti. Šta će se ovdje dešavati? Dakle tu imate niz nepoznanica i nemate odgovor zašto. Pri tome imati ćemo i sutra ili prekosutra još jedno tijelo koje se ukida, kada je to tijelo bilo osnovano, o tome ću raspravljati sutra onda je trebalo, bilo je osnovano zato što je Europska komisija, odnosno trebalo je zbog povlačenja sredstava. Dakle Europske komisije da je to moguće ali o tome ću sutra. Zaključno, apsolutno ako krenete korak dalje, ako je taj korak dalje nekakva poboljšica, ako će ta poboljšica biti dobiti ćete pri tome i suglasnost i ovog dijela sabornice, odnosno suglasnost oporbe. Ali ako vi deklarativno kažete decentralizacija a naše oči vide da je centralizacija, ako deklarativno kažete smanjujete broj a matematika je vrlo egzaktna nauka koja pokazuje da se ne smanjuje broj nego se povećava broj, ako deklarativno kažete vjerujte mi biti će bolje pa zašto da netko nekom vjeruje da će biti bolje ako ono što imamo danas funkcionira, ajdemo vidjeti u dijelovima koji ne funkcionira i ajdemo poboljšati te dijelove koji ne funkcioniraju, a ne raditi da bi se radilo, da bi na kraju se moglo doći šefu Plenkoviću i reći, evo premjeru vi ste rekli 54 ukidamo 14.12. 54 ukinute, to nije posao. Ne radite posao da bi radili posao, nego radite posao sa svrhom, sa idejom, sa željom da bude bolje. Ovo jednostavno neće biti bolje i to mi već u ovom trenutku znamo, nećete funkcionirati jedno vrijeme, napraviti ćete nered, napraviti ćete nered i po vertikali i po horizontali, trebati će jedno vrijeme dok uvedete red i taman vidi čuda, eto nama nekih novih izbora i eto nama, nadam se jedne nove vlade i jedne druge opcije, koja će onda potrošiti i vrijeme i energiju da ono što ste upropastili i loše napravi vrati na staro.

Poštovane kolegice Mrak Taritaš, dakle, mi jesno visoko centralizirana zemlja i često smo govorili u ovome Saboru da što se tiče reforme i javne uprave, da tu trebamo učiniti značajne korake i značajne rezove, ne samo u racionalizaciji, već i učinkovitosti. Vi danas izražavate skepsu, a bili ste i sami ministrica, ja sam vas često slušao u Hrvatskome saboru i kada pogledate vi kao ministrica, dakle, birani ste, birani ste od naroda i iz te saborske većine ste postali ministrica i onda imate agencije recimo, kao paralelizme. Dakle, ja ne vjerujem da ono što su radile agencije da ne bi pod vašom upravo vašeg tada ministarstva mogli raditi za vas.

Dakle, ja se mogu s vama složiti da postoje neke stvari koje je moguće ukinuti, ali ne možete sve. Ne možete uzeti papir i štrigulirati na način da ne znate što je posljedica toga. U petak se je izglasalo ukidanje Državnog zavoda za prostorni razvoj. Jedina od svih zemalja EU, koja nema državni zavod biti će Hrvatska. I to nikoga nije brinulo. Tim više što je i rješenje, ja ću probati u 30 sec reći kakvo je. Da li vi možete zamisliti da u Ministarstvu zdravlja radi recimo stomatolog, koji prijepodne daje suglasnost nekom za otvaranje stomatološke ordinacije, a popodne makne zavjesu i ima stol na kojem popravlja zube. Ne možete. E ukidanjem ovog zavoda za prostorni razvoj se upravo to desilo. Prijepodne će davati suglasnost na planove drugima, općinama, gradivima, županijama, a popodne će sami izgrađivati planove.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Anka Mrak Taritaš, napomenuli ste u svom izlaganju da je loše kada nešto dobro funkcionira i kada idemo to ukidati. Kada imamo govorimo o decentralizaciji, a idemo opet na centralizaciju. Rekli ste da je ova reforma, da će izazvati nered u praktički funkcioniranju sustava, da će to biti ne prava reforma, nego zvati će se nered reforma i vjerojatno i opet u centralizaciji, jednog sistema koje je bio nekad dobar, ukidanje novog samo radi prikupljanja vjerojatno političkih poena i da se može premjeru reći, ukinuli smo određeni sustav i po meni, evo opet, naglašavam da je to nered reforma, a ne prava reforma. Nekoliko puta s ovog mjesta s ove govornice, naglašavali smo i naglašavamo, morate znati što je konačni cilj i konačni smisao. Ne može biti konačni cilj i smisao da kažemo startali smo s 112 zaista govorim iz rukava o kojoj je brojci riječ i sada imamo 54 manje. Nešto zaista se možda može objediniti, nešto može preuzeti ulogu i Ministarstvo, ali nije smisao ministarstva gomilanje ljudi, nije smisao da mi se ministarstvo bavi zaista svim i svačim. Ako se želimo zalagati za stvarnu decentralizaciju, onda se puno poslova mora dešavati tamo gdje i problemi nastaju. U gradovima, u županijama, na terenu. Vi iz ministarstva, iz Zagreba, ne možete vidjeti sve probleme koji su na terenu. I jednostavno, sva ova, ja to zovem akcija, božićna akcija, smanji nešto, snizi, nije dobro. Kolegice u prvom redu moram pohvaliti i dosadašnji rad Hrvatskom centru za razminiravanje, koji je zapravo ostvario brojne uspjehe u vidu ove posebne problematike od samog njegovog osnivanja 1998. g. Tu bi posebno naglasio javnu aplikaciju miss portal, koja je vrlo često olakšavala ali i spašavala brojne živote na terenu šumarima, poljoprivrednicima, lovcima, ribolovcima, i planinarima i brojnim drugim skupinama.

Dakle taj podatak je dosta zgodan ja sam očekivala i od državnog tajnika da će on možda reći uvodno što je još ostalo, koji je još posao ostao i sve ostalo.

Prva prijava je od kolega Ranka Ostojića u ime Kluba zastupnika SDP-a završno. Izvolite kolega Ostojić.

Takvom intencijom bi mogli doći do toga da recimo, ja mislim da nema boljeg preklapanja između Sigurnosno obavještajne agencije i Ministarstva unutarnjih poslova odnosno Ravnateljstva policije. Ako ćemo tom logikom ić' pa zašto onda to nije spojeno? Zašto SOA nije vraćena nazad u Ministarstvo unutarnjih poslova? Prema tome, ovo je samo bacanje naravno prašine u oči pod krinkom navodnih ušteda, reforme i slično, jer sve ovo skupa što se događa, između ostaloga moram naglasiti završno, prije onoga što sam i prije govorio, a to je da će Ministarstvo unutarnjih poslova sad preuzeti sve poslove, i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, uključujući i poslove inspekcije vatrogastva, ali ne i poslove vatrogastva. Ovo je vrlo zanimljivo, jer će iza ovoga, to znači sljedeće, ima novo središnje tijelo državne uprave, koje počinje sa radom od odmah, bez obzira na to šta mu je namjera da bude stavljeno u funkciju 2020. godine, a to je Hrvatska vatrogasna zajednica. Ona bi trebala 01.01.2020. godine postati središnje tijelo državne uprave za poslove vatrogastva, međutim u međuvremenu Hrvatska vatrogasna zajednica će već počet obavljat te poslove, naravno da ministar unutarnjih poslova prema budućim posljedicama kad usvojimo ove Zakone i kad promijenimo ustroj, će biti u situaciji da rješava i pitanje ovlasti, odgovornosti po pitanju novog vatrogasnog zapovjednika, prema tome o onoj priči o depolitizaciji i tako dalje, koju smo bar postigli da Državna uprava za zaštitu i spašavanje, postane mjesto u kojemu su ljudi stručni, koji bi trebali radit taj posao, brinut se i pripremat za dugoročne planiranja i situacije spašavanja. Ovako sad Ministarstvo unutarnjih poslova koje inače treba brinuti o sigurnosti, ja ću samo nekoliko navoda reći, a to je što je sad novo što bi trebalo bit u ingerenciji Ministarstva unutarnjih poslova direktno ministra, jer tu nisu predviđene varijante da postoji posebno ravnateljstvo. Izdavat će dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, zbrinjavat će radio aktivni otpad, obavljat će poslove vezane za sigurnost radio aktivnih izvora nuklearnih materijala, nuklearnih objekata, radio aktivnog otpada, praćenje stanja sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i slično. Davat će dozimetrijske procjene izloženosti analizirajući zračenje izloženih radnika i stanovništva, rješavat će pitanje, znači upravnih i stručnih poslova, inspekcijskih poslova za nadzor provedbe Zakona. Znači Ministarstvo će to radit, a onda će istovremeno bit sam sebi inspektor, to je nova savršena reforma, kako se kaže po ovome novome modelu. Istovremeno ćemo kontrolirati neovlašteni promet nuklearnog i drugog radio aktivnog materijala, preuzimat ćemo naravno sve one ugovore koje smo do sada dobili i sporazume o zaštiti ionizirajućeg zračenja, nuklearne sigurnosti, primjene mjera zaštite i tako dalje. Naravno da će Ministarstvo unutarnjih poslova kao svoj glavni prioritet imat suradnju sa međunarodnom Agencijom za atomsku energiju. To je pravi posao Ministarstva unutarnjih poslova i mislim da je to jedna od fenomenalnih stvari koja će se dogodit. Što se tiče tehničkog pregledanja prostora koji obuhvaćaju klasifikaciju prostora, pregledavat će se instalacije, uređaji namijenjeni za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. I da ne bi mislili da izmišljam, brinit će se o plinovima, parama, maglicama i prašini. Prema tome, to je nešto šta sad ide u Ministarstvo unutarnjih poslova, kao važan segment budućega rada. Ja mislim da je to najbolja slika šta smo zapravo postigli ovom lažnom reformom, situacijom u kojoj ćemo navodno ukinuti jedno središnje tijelo koje je trebalo bit decentralizirano, demilitarizirano i u situaciji da bude depolitizirano kroz određeno razdoblje.

Evo završno, MOST neće podržati ovo ukidanje. Dakle, svima nam je poznato koliko je ovo opasan i zahtjevan i skup proces, na kojem predano radi se više od 24 godine, kroz Hrvatski centar za razminiravanje, sustavno više od 20 godina, on je osnovan u veljači 1998. godine, u njemu rade pirotehničari, te koliko se položilo života da bi hrvatski građani koji žive uz minski sumnjiva područja mogli nastaviti normalno živjeti i gospodariti, oslobođeni područjima na dobro svih. Dakle, pristup koji je odabran u provođenju zaključka potpuno je pogrešan i za sve štetan, jer se nisu koristili osnovne organizacijske struke odnosno nikakvu metodologiju organizacijskog projektiranja. Navedeno argumentiramo činjenicom da djelatnici MUP-a nisu napravili osnovni korak bilo koje metodologije reorganizacije, a to je analiza tijeka poslovnog procesa i obima poslova na godišnjoj razini, što je nužno za pravilno određivanje potrebnog broja izvršitelja kao identificiranje stručnih nositelja poslova s posebnim znanjima čiji gubitak je ogroman organizacijski i informacijski rizik za nastavak poslovanja. Navedeno se jedino kvalitetno može analizirati odrediti razgovorima s radnicima što je zadatak i obveza poslodavca odnosno organizacijskog dijela upravljanja ljudskim potencijalima. Takvi razgovori sa zaposlenicima HCR-a do sada nisu obavljeni što potvrđuje naš argument da je pristup koji je odabran u provođenju zaključka potpuno pogrešan i za sve dionike razminirivanja štetan. Drugi argument štetnosti provode što se izglasavanje zakona po sili istog tog zakona u članku 73. stavak 2. promijeniti radnopravni statut HCR-a što iz javnih službenika u državne službenike bez privole radnika što ima za posljedicu primjenu prava na radnike na koje radnik nije pristao. Nekad se na takav način radilo u bivšoj Jugoslaviji što nakon Domovinskog rata svakako treba ostati dio prošlosti. Sindikati su tijekom zadnja 4 mjeseca u suradnji sa stručnim službama napravili sve potrebne analize te ukazali na moguće posljedice koje će proizaći iz ove na argumentima i stvarnim pokazateljima nepripremljene te administrativne i ničim opravdane odluke, svim državnim tijelima od Ureda predsjednice RH do resornih ministarstva dostavljene su analize koje ukazuju na sve loše što će desiti zadesiti sustav razminiravanja kad Hrvatski sabor usvoji ovaj loš Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju. Moguće posljedice i rizici koji bi proizašli ovom odlukom su gubitak zaposlenika, sa višegodišnjim iskustvom na specifičnim poslovima razminiravanja i protuminskog djelovanja, odljev stručnog kadra uzrokovao bi zastoj u provođenju poslova razminiravanja što bi rezultiralo financijskim gubicima za RZ. Odljev stručnog kadra ugrozio bi i daljnji razvoj i održavanje minsko informacijskog sustava, gubitak stečenog povjerenja kontakt osoba, posebno kod povratnika, presudnu ulogu ima status zaposlenika HCR-a kao javnih službenika, jer su počeli davat informacije tek bi se uvjerili da zaposlenici nisu službenici MUP-a ili Ministarstva obrane i gubitak stečenih prava zaposlenika koji prava iz kolektivnog ugovora promjenom statusa iz javnih u državne službenike. Slijedeći u ime Kluba zastupnika Živog zida i Snage, kolega Ivan Pernar, završno. Izvolte kolega Pernar. Uvažene dame i gospodo, raspravljamo o nuklearnoj sigurnosti, međutim skladištenje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u općini Dvor ako je stanovnici, odnosno lokalno stanovništvo ne želi nije u skladu zapravo sa temeljnim načelom, a to je demokracija. Znači, ako živimo u demokraciji onda bi se ljude trebalo pitati da li nešto žele ili ne žele. Imali smo situaciju u Petrinji gdje se skrivalo od građana da se gradi migrantski centar, gdje se optuživalo one koji su ukazivali na to, kao širitelje lažnih vijesti, da bi na kraju samo ad hoch u jednom danu saznali ljudi tamo, hej tu se gradi migrantski centar. Stanovnike Petrinje niko nije ništa pitao. Jednostavno se radi sve na silu. Ista stvar se sad ponavlja na Trgovskoj gori. Moram reći da je lokalitet koji je predviđen samo 2 km od granice sa BiH i da lokalno stanovništvo u BiH se također izrazito tome protivi. Nažalost u našem sustavu ja ovo ne bi nazvao demokracijom jer kažem većina u saboru koja sad postoji nije izabrana na izborima, ona je sklapana političkom trgovinom, ona je sklepana otimanjem zastupnika među ostalim i iz naše koalicije. Takvim metodama vladanja odnosno takve nedemokratske vladanja u konačnici dovode do čega, ha dovode do nedemokratskog načina odlučivanja, jednostavno se ljudima u Dvoru kaže, čujte tu će se gradit skladište nuklearnog otpada a vi lajte na mjesec ako hoćete. I stoga ovom prilikom pozivam sve građane Dvora, Petrinje pa i Sisačko-moslavačke županije da se zapitaju koliko je HDZ-ova politika dobra za njih, da li HDZ vodi politiku koju bi oni htjeli, a ako je odgovor ne, da ju osude na izborima. Naša želja zastupati vaše interese, a ne interese koje gura HDZ, HDZ nažalost po mojem sudu štiti interese raznih lobija počevši od bankarskog lobija, do tih briselskih kako bih ih nazvao, onih koji šalju direktive i zapravo su se naši diplomati umjesto od osoba koje bi trebale donosit, trebali donosit vanjskopolitičke odluke pretvorili zapravo u poštare i kurire. Nekad bi recimo u doba NOB-a bi komanda poslala neku zapovijed onda bi kuriri ti partizani bi tu vijest onda prenosili pa su dalje drugi morali njih izvršavat. Danas imamo situaciju da je tu komandu tzv. JNA ili NOB-a partizana šta već zamijenila briselska elita, zamijenili su ljudi iz Washingtona oni sada šalju komande, oni sada šalju direktive, oni sada šalju čak i zakone nama na usvajanje po hitnoj proceduri, a mi ovdje bez pogovorno sve to prihvaćamo. Kada Amerika kaže uvedite sankcije Rusiji, mi uvodimo sankcije Rusiji, kad Amerika kaže ne znam pošaljite vojnike na rusku granicu, mi moramo slati vojnike na rusku granicu, šaljite vojnike u Afganistan, šaljemo ih u Afganistan, nitko građane Hrvatske nije pitao da li to žele, nitko ih nije pitao da li se slažu. Kad je bila kupnja vojnih aviona F16 za više od 3 milijarde kuna koja je vrlo dvojbena, znamo i danas da je vrlo, još uvijek upitna iako je većina građana bila protiv toga, Vlada jednostavno kaže to nas nije briga.

Imamo jednu povredu Poslovnika, kolega Ostojić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, povrijeđen je čl. 232., a to je da je tema utvrđenog dnevnog reda danas bila potpuno drugo od onoga što je kolega Pernar govorio, može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja, prema utvrđenom dnevnom redu i ako se udalji da ga trebate opomenuti s obzirom da se on udaljio čak pokušavajući, ovaj, izjednačiti ove kurire u NOB-u sa Direktivama iz Brisela itd., ja bih ga samo podsjetio da nije bilo tih kurira i tih Direktiva da on ne bi imao gdje govoriti, niti bi imao danas slobodu. Dakle, ekscesivnim tumačenjem Poslovnika, kolega Pernar je dva puta u svom govoru spomenuo nuklearnu sigurnost, pa mu neću izreći opomenu, al, hvala vam. Sada imamo završno ime predlaganja, gospodin Katić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedatelju, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Rijetko o kojem pitanju u hrvatskoj javnosti postoji suglasje kao o pitanju efikasnije, manje i jeftinije javne uprave. Mislim da se o tom pitanju slažu sve političke stranke, sve relevantne institucije u RH i najšire građanstvo. Kažu da je reforma javne uprave majka svih reformi i o tome se u zadnje vrijeme dosta govorilo i nisam primijetio da u tome postoji razilaženje između različitih političkih opcija. Međutim, kad Vlada RH predloži spajanje određenih tijela ili Agencija, onda se govori o prikupljanju političkih poena, ako pak Vlada to ne napravi, onda se govori o Vladi koja nema hrabrosti. Ova je Vlada odlučila smanjiti broj, ono što kolokvijalno zovemo Agencija, oni nose različite nazive, dakle, ovdje u ovom slučaju, Ministarstvu se spaja jedna Državna upravna organizacija, Državna upravna organizacija jedna od središnjih tijela državne uprave, dakle, njeni zaposlenici su državni službenici. Spaja se jedan Zavod, dakle, ono što bi u najširem smislu rekli da je Agencija jedna javna ustanova Hrvatski centar za razminiranje (HCR) Financijski aspekti toga su jasni, ali oni nisu odlučujući, oni nisu primarni, ali naravno, treba ih imati na umu. Oni nisu toliko veliki da bi samo zbog njih donosile određene izmjene i reforme, ali naravno da ih treba imati na umu. Držimo da će u ovom jednom posebno značajnom i važnom segmentu, a to je sigurnost, dakle, MUP je temeljno tijelo koje brine o sigurnosti države, ali nije jedino i dobro je da nije jedino i ostati će još uvijek neka tijela koja moraju o tome brinuti, o tome ću nešto kasnije vrlo kratko reći. Broj Agencija je bio velik, on u nekim područjima, ova Vlada je odlučila tome stati na kraj i smanjiti broj tih Agencija, mislim da o tome će svoje reći građani i da građani takve mjere ove Vlade podržavaju. Zbog toga što je u ovoj raspravi ovdje izrečeno i niz netočnosti, moram se na njih osvrnuti da ne bi one se onda u javnosti osvanule kao istine. Većinu tih netočnosti, moram reći da da je izrekao poštovani zastupnik Ostojić, jedna od njih je da se ukida znak civilne zaštite, taj se znak ne ukida, to nigdje ne stoji. Znak civilne zaštite je znak koji postoji već desetljećima, RH ga je usvojila i kao svoj nacionalni znak, dakle, ovaj međunarodni znak civilne zaštite i on će i nadalje ostati. Govori se o tome da se hrvatskom Crvenom križu koji je jedna humanitarna organizacija osnovana posebnim Zakonom i koja ima, među ostalim, dio svojih zadaća i uloga i u najširem sustavu sigurnosti civilne zaštite, recimo, primjerice obuka pasa, spašavanje na vodi itd., ali Crveni križ ima zaista niz aktivnosti. On sada djeluje u prostorima MUP-a, primjerice u prihvatilištu za tražitelje azila, tamo provodi projekt pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima azila. Dakle, nikome nigdje nije zabranjena djelatnost, dapače, i ulaz u državne institucije ako provodi određene projekte koji su kontabilni sa poslom koje određeno državno tijelo obavlja.

Nigdje ne stoji da će se taj broj ukinuti, taj broj ostaje, tendencija je da se i ostali brojevi prilagode i da to bude nadalje glavni broj za žurne pozive građana koji trebaju bilo koju žurnu službu. Dapače, mislim da je u vrijeme vlade u koji je g. Ostojić bio potpredsjednik i ministar, surađuje neki potezi, koji idu za time da se ne da br. 112 ne bude jedinstveni broj.

Ali to je proces i cilj je i tendencija je da se svi brojevi jednog dana ukinu, odnosno, da 112 bude glavni broj od kojega će se dalje kanalizirati svi pozivi.

Ovdje pak mislim da je riječ o grubome poznavanju našeg pravnog ali sigurnosnog sustava.

Dakle u svakom slučaju tu je teško smanjiti sredstva dok traje ovakva ugroza. G. Vlaović je pogrešno rekao da je državna uprava za zaštitu i spašavanje osnovana 2015. ona je osnovana 10 g. ranije 1.1.2005. g. ali je 2015. donijet Zakon o sustavu civilne zaštite koji je zamijenio Zakon o zaštiti i spašavanju donijet 2004. g. On i također spominje da će tu neke udruge biti zaobiđene, ne sustav civilne zaštite podrazumijeva djelovanje različitih svojih sastavnica, od kojih su neke osnovane kao udruge.

I sve ove financijske uštede, ako ne bude kvalitetniji sustav, operativniji, neće polučiti, dakle, sve ove promjene neće polučiti svoj rezultat, a donošenje ovih zakona, je po mišljenju vlade stvaranje preduvjeta boljoj i većoj operativnosti ukupnoga sustava. Dakle, to je i odgovor poštovanoj zastupnici Maksimčuk, dakle, jedinstveni br. 112 se neće ukinuti, a ove izmjene će pridonijeti i jeftinijoj nabavi operativne opreme, koja je potrebna za ove službe.

Ne znam gdje se ovdje može vidjeti militarizacija, ali kada je u pitanju depolitizacija, depolitizacija je očito samo onda kada određene zakone predlaže vlada u kojoj je on član, u kojoj ste vi član ili kada imenuje ljude koji su pripadnici njegove stranke. Dakle, to je jedno paušalno govorenje koje apsolutno ne stoji. Gđi Mrak Taritaš koja je govorila o pitanjima razminiranja i zašto se ukida HCR o tome govori poštovani zastupnik Sladoljev, koji je pročitao dopis sindikata, u kojem ugl. stoje neistine, dakle, s njima se je i razgovaralo puno puta, objašnjavalo im se, njima se neće smanjiti plaće i prava. Podsjećam još jednom, to sam rekao uvodno, od 1.12. prošle g. donijet je novi kolektivni ugovor za poslove razminiranja, gdje njihova plaće i sve ostale pri nadležnosti nisu smanjivane, ostaje istine, s podsjeti ću pirotehničari imaju dodatke i po 200% na plaću. Dakle, više od toga se nije moglo. Ostaje naravno kao što je rečeno 365 otprilike kilometara kvadratni za razminirati, rok je 1. ožujka 2026. g. i držimo da u ovih preostalih 7 g. da je realno razminirati otprilike 50 nešto više od 50 kvadratnih kilometara godišnje. Također sam istakao da HCR ima 150 zaposlenika od kojih je 70 sa iskaznicom pirotehničara. Dakle, to su osobe koje obavljaju nadzor ili nadgledaju poslove razminiranje koje podsjećam obavljaju ovlaštene tvrtke, putem svojih pirotehničara obučenih putem strojeva ili obučenih pasa sa vodičem. Na kraju, mislim da ja iznosim razlog zašto su ovi zakoni predloženi.

I na koncu, izjasnit ću se na Vladinom amandmanu koji je podnio Odbor za zakonodavstvo, Vlada prihvaća amandman na članak 3. zakona izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Hvala vam lijepo. Hvala vam na izlaganju.

Kolega Katiću, državni tajniče, sa suradnikom. Slušajući rasprave, pa vidimo da što god mi napravili, netko bi rekao da to ne valja. Pa prema tome i ove agencije koje se smanjuju što smatram bitnim stvarima, naravno da ukidanje agencija moramo biti, prebacivanje u ministarstva i ostalo, moramo biti efikasniji, znači mora se raditi nešto bolje, s tim što vjerovatno će imati velike financijske učinke gdje će se u državnom proračunu i ostalom smanjiti nekakvi troškovi to je jako bitno. Jako je bitno, vi ste rekli da toliko nije bitno ali je bitno, svaki novac koji ostaje, koji se ne potroši da kažemo u nekakvu stvar koja nije potrebna je bitno da ostane i da se2 može raspodijeliti u nešto što je potrebno.

Pozdravit ćemo učenice i učenike Upravne škole iz Zagreba koji su se nam se pridružili, dobar dan i dobrodošli. [[Pljesak.]] Kolega Bulj, izvolite, tražili ste Hvala lijepo predsjedavajući. U ime kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta da se konzultiramo na kojoj točki nakon zaključne rasprave uvaženog tajnika gdje se gasi znači nakon dugo godina od 1998. Hrvatski centar za razminiranje. Znamo da taj proces sustav i razminiranja će se usporiti, da jednostavno ono što imamo i što je vrlo bitno i ljudi koji su razminirali, ljudi koji rade u sustavu razminiranja su obavili veliki posao, pred njima je također veliki posao, poglavito na područjima koja su bila okupirana u Domovinskome ratu i smatram da je preuranjeno na ovaj način te ljude odstraniti, te ljude koji su brojni, od njih su izgubili živote, brojni su ranjeni i smatram da zbog Hrvatske koja je još minirana, zbog brojnih ugroza na tim područjima je ovo preuranjena odluka i mi se protivimo ovoj odluci.

Evo ja bi još jednom apelirao na nas zastupnike, na predstavnika ministarstva da zahtjeve koje dao i sindikat Hrvatskog centra za razminiranje i ljudi koji rade u tom sustavu, da se sačuvaju i da ta djelatnost ostane u Hrvatskom centru za razminiranje u sadašnjem ustroju. Veliki broj područja RH koji je bio okupiran nije razminiran. Mi ovdje nismo imali nikakve analize kolika su to područja, koliko nam je ljudstva potrebno, ovako te ljude ostavljamo same na ulici po bespućima tko zna koga, mi ovdje nismo dobili jasne odgovore.

Kolega Ostojić, izvolite, šta ste htjeli? U ime kluba SDP-a bi također zatražio stanku s obzirom Bila je stanka u ime SDP-a ujutro, hvala. Dakle nastavljamo u 12 sati i 46 minuta, hvala.

Prema tome nemojte mi o tome držati lekcije. Neće biti broja 112, ostati će znak samo u prostorijama i 1800 ljudi će i dalje raditi operativno komunikacijskim centrima. Sljedeća replika kolega Žagar izvolite. Uvaženi državni tajniče, pa evo samo jedno pitanje a pojavilo se u medijima u natpisima 2. kolovoza je Vlada donijela plan a 3. kolovoza je imenovao ministar Božinović deseteročlanu radnu skupinu kojoj je povjerio zadatak za implementiranje zaključaka Vlade. Međutim ono što zapada za oči, što mediji navode da u toj skupini nije bio, nisu bili čelnici tijela, nije ih nitko pitao za mišljenje, Dragan Lozančić, Zdravko Moduršan, Damir Korunić i Saša Medavović. Evo to je vezano uz sam HCR za koji danas ste često pitali zašto se nisu konzultirali ti ljudi iako možda su oni imali, nisu imali interes da se ukine njihova agencija ali zašto nisu uključeni bili u radnu skupinu. Poštovani gospodine zastupniče, da imenovana je radna skupina jer je trebalo ovaj posao pripremiti i u njoj su bili predstavnici svih ovih tijela, dakle Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost, HCR-a i Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, uglavnom su to bili na razini zamjenika čelnika ili ravnatelja. Izvolite kolega Đakić. Hvala lijepo. Gospodine Katiću, sve ste dobro obrazložili, kako je bilo puno tih navoda koji nisu točni i koji se neće dogoditi.

No, svjesni smo da je bilo u tom predmetu i puno onoga što se zove svjedočenje pukovnika Kakarića o kojemu bi gospodin Ostojić trebao nešto više znati s obzirom da je za njegovo vrijeme završio u Centru za liječenje u Vrapču a poslije je oslobođen svih optužbi kao zviždač dokazivao o tome kakav se kriminal događao. Naravno sada kada sustav će funkcionirati preko MUP-a sasvim drugačije se može kontrolirati svaki od zaposlenika, svaki od djelatnika HCR i drukčije se sustav može i nadzirati i voditi sve transparentno i jasno i bez ovakvih eskapada Time smo zaključili raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 537. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 538.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. koji je u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. S nama je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i njegove kolegice, dakle s nama je gospodin Željko Uhlir, pa ga pitam da li želi dati neko dodatno uvodno obrazloženje? Izvolite. Hvala lijepo. Poštovanje predsjedavajućem uvaženim zastupnicama i zastupnicima koji su danas prisutni. Dakle postojećim zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja, stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom te obavljanje poslova i djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja a sve sa svrhom osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja ciljeva određenih posebnih propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja gradnje i građevnih proizvoda. Trogodišnja provedba ovoga zakona ukazala je na potrebu daljnjeg usklađenja sa uvjetima na tržištu, zatim jasnije formuliranje određenih odredbi zakona kao i potrebu za usklađenjem sa normativnim rješenjima i praksom država članica EU. Predloženim zakonom već iz prvoga čitanja provodi se daljnje usklađenje sa odredbama kojima se uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja gradnje sa Direktivom iz 2005. godine, navedena se odnosi na reguliranje obavljanja poslova voditelja projekta. Navedenom promjenom osigurava se i provedba mjera iz akcijskog plana u području reguliranja profesija u RH. Zatim, smanjuju se administrativne barijere u obavljanju poslova i djelatnosti u graditeljstvu tako da se posebno regulira voditelj manje složenih radova sa skraćenim potrebnim radnim iskustvom sa dosadašnjih 10 na 5 godina a pravna osoba može za pojedine potrebe koristiti instrument poslovno tehničke suradnje a ne nužno imati u radnom odnosu sve potrebne stručnjake. Nadalje, evaluirana su iskazana mišljenja svih dionika u sustavu gradnje u RH o provedbi važećih zakonskih odredbi koje se odnose na obavljanje djelatnosti ispitivanja određenih dijelova građevine. U svrhu provjere odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, te prethodnih istraživanja bitnih za projektiranje, građenje ili održavanje građevine. U tom kontekstu izvršena je komparativna analiza propisa kojima se u okviru država članica EU regulira obavljanje tih djelatnosti, te je uočeno da obavljanje djelatnosti ispitivanja dijelova građevine u većini država članica EU nije regulirano odnosno da se osposobljenost za obavljanje tih poslova ne dokazuje akreditacijom prema zahtjevima norme za osposobljenost ispitnih laboratorija, kako je to uređeno trenutno važećim zakonskim odredbama. Osim toga, analiza je pokazala da od 232 akreditacije po ovome Zakonu je akreditirano svega 19 pravnih osoba. Slijedom navedenog, zaključeno je da je odredbama važećeg Zakona domaćim subjektima u djelatnosti ispitivanja postavljen vrlo zahtjevan uvjet u pogledu obavezne akreditacije koji se detaljnije preispitivao tijekom izrade ovih izmjena pri čemu su sagledane sve prednosti i mane takvog sustava i uzeta je u obzir maksimalna učinkovitost sustava za gospodarstvo. U svezi s navedenim, većim dijelom se deregulira djelatnost ispitivanja i prethodnog istraživanja, a ispitivanja svojstva za koja je važno dokazivanje sposobnosti putem akreditacije, propisati će se Pravilnikom koji će biti razvijen u suradnji sa strukovnim komorama. Nadalje, zbog sve većeg broja stranih osoba izvođača prepisuje se i obveze izvođača za osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova odnosno djelatnosti mogao učiniti investitor ili drugim osobama za vrijeme obavljanja tih poslova. Propisuje se provedba obveznog stalnog stručnog usavršavanja osoba koje poslove prostornog uređenja i gradnje obavljaju u svojstvu ovlaštene osobe, a što će se regulirati posebnim Pravilnikom koji će biti razvijen u suradnji sa strukovnim Komorama i udruženjima. Naime, primijećeno je u ovoj praksi dosadašnjoj da jedan dio naših stručnjaka ne prati promjene u regulativi i promjene u tehnologiji. Detaljnije se razrađuju i otklanjaju nejasnoće u primjeni pojedinih odredbi Zakona koje se odnose na uvjete za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Ministarstva za domaće odnosno za strane pravne i fizičke osobe, obrtnike koji te djelatnosti obavljaju u RH na privremenoj i povremenoj osnovi. Nadalje, detaljnije se razrađuju obveze investitora koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi za imenovanje voditelja projekta prije donošenja investicijske odluke i prema financijskim pragovima ovisno o vrsti i složenosti građevina, a sve radi poboljšanja kvalitetne pripreme i provedbe projekata. Dodatno se razrađuje projektantski nadzor kao neodvojivi posao od izrade glavnog projekta, osim u iznimnim slučajevima spriječenosti. Za strane ovlaštene fizičke osobe uvodi se provjera poznavanja hrvatskog jezika. Nadalje, dopunjuju se prekršajne odredbe koje se odnose na strane pravne i fizičke osobe koje poslove poslovnog uređenja i gradnje u RH obavljaju na privremenoj i povremenoj osnovi. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima, prostornog uređenja i gradnje se od početnog prijedloga u bitnom razlikuje u slijedećem, osigurava se provedba Zaključka Vlade RH od 2. kolovoza 2018.-te godine o smanjenju broja Agencija, Zavoda, Fondova, trgovačkih društava, Instituta, Zaklada i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima, a koji se u konkretnom slučaju odnosi na pripajanje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Omogućava se da poslove vođenja manje složenih radova može obavljati i osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koja te poslove obavlja u okviru svojega majstorskog zvanja. Nadalje, krajobraznim arhitektima omogućuje se i dalje članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i propisuje se da su isti suradnici u izradi projekata, te se jasnim izričajem nedvojbeno određuje da se poslovima projektiranja u smislu ovoga Zakona mogu baviti samo osobe sa obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti. Stručnoj osobi za obavljanje prethodnih istraživanja u području elektrotehnike i strojarstva omogućuje se da ujedno bude i stručna osoba za obavljanje poslova ispitivanja. I na kraju, dodatno se razrađuju odredbe o provođenju nadzora nad radom komora, ali ne i njenih članova. Opći ciljevi ovoga Zakona jesu urediti uvjete za kvalitetnije obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje, te osigurati pravo pružanja usluge i pravo poslovnog nastana hrvatskih gospodarskih subjekata i pojedinaca unutar Europskog gospodarskog prostora. Izmjene i dopune ovoga Zakona osigurati će dodatni preduvjet za kvalitetni rad sudionika u gradnji, dodatno će se razgraničiti zadaće struka, kako bi se više profesionalizirao rad, također će se osigurati preduvjeti za kvalitetnije vođenje projekata u gradnji za obveznike javne nabave. I na kraju, postići će se određeno administrativno rasterećenje u obavljanju poslova u graditeljstvu. Prije iznošenja stajališta kluba zastupnika, predlažem da završimo sa replikama, pošto imamo 3 na vaše izlaganje, pa ćemo onda krenuti sa kolegom Radinom, nakon toga Anka Mrak Taritaš i kolega Dobrović. Evo, izvolite kolega Radin. Hvala lijepa. Moja replika zapravo se nadovezuje na jednu već dugu polemiku koja se vodi oko uloge krajobraznih arhitekata odnosno ljudi koji su slušali interdisciplinarni studij koji se već decenijima bave projektiranjem krajobraza, krajolika. Imamo poduzeća koje imaju velike reference i međunarodne reference, a u europskim zemljama, u mnogim europskim zemljama, prva je odmah Slovenija, interdisciplinarni studij itekako su dovoljni da se projektira krajolik. Zanima me zbog čega se tim ljudima sada oduzimaju te ovlasti i anticipiram Amandmane koje ću dati protiv takve odluke. Hvala lijepo na pitanju, radi se dakle o jednoj dugogodišnjoj dilemi koja je bila otvorena svojedobno izmjenama zakona a u naravi je vrlo jednostavna. Dakle, u procesima gradnje sudjeluju samo tehničke osobe, u procesima gradnje. Svi drugi, svaka čast struci, svaka čast tradiciji krajobraznih arhitekata ali oni ipak se ne kreću u domeni tehničkih znanosti a mi se ovdje bavimo sa temeljnim zahtjevima koje moraju građevine ispuniti. Krajobrazni arhitekti temeljem svoj tradicije ostaju u Komori arhitekata s time da se točno pozicionira kojim poslovima se mogu baviti.

Poštovani državni tajniče, u obrazloženju ste naveli jednu novu odredbu koju imamo u ovom zakonu, to je u članku 19., dodaje se obveza da izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljao radom da ja sad ne čitam sve. To do sad u zakonu nismo imali, u zakonu smo imali obveze koje izvođač treba imati. Izvođači su se inače osiguravali na određene načine i to je bio odnos investitora i izvođača.

arhitekata krajobrazne arhitekture kako i na koji način postupati s njihovim ovlastima. Ja držim da je Vlada na ovaj način pokušala napravit jedan kompromis između želja koji rade, koje su naveli i koje navode krajobrazni arhitekti, a s druge strane ono što Vlada ocjenjuje da su tehnički poslovi da podrazumijeva projekt u građenju kojega luči od projekta krajobraznog uređenja primjerice parkova, perivoja ili drugih prostora u kojima jesu krajobrazni arhitekti pozvani o tome raspravljati, odlučivati, raditi svoje elaborate, projekte ili već kako god se to bude kasnije rješavalo. Prema tome, u svakom slučaju potrebno je i ovim zakonom, a posebno Statuom Komore ovlaštenih odnosno Komore arhitekata urediti do kraja postupanje, ovlasti, sudioništvo odnosno participaciju krajobraznih arhitekata u poslovima projektiranja i uređenja. Ono što bih još htio posebno u početku izdvojiti, to je činjenica jest da je Vlada 2. kolovoza donijela zaključak kojim je propisala da se smanji negdje čini mi se 54 različite agencije, zavoda i druge državne institucije i da se one idu dijelom ukidaju, da njihove poslove preuzimaju druga središnja tijela, pa tako konkretno ovaj zakon u dijelu koji se odnosi na Zavod za prostorni razvoj RH, praktično ta institucija postaje sastavni dio Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva pa se i ovim zakonom u 4. članku definira i ta činjenica da je u međuvremenu u odnosu na prvo čitanje dakle Vlada donijela takav jedan zaključak kojim je propisala i ukidanje samog zavoda i preuzimanje poslova zavoda od strane resornog ministarstva. Nadalje se, ovim izmjenama zakona osigurava provedba mjera iz Akcijskog plana iz područja reguliranih profesija u Hrvatskoj za razdoblje 2016. do 2018. godine te se smanjuju administrativne barijere u obavljanju poslova i djelatnosti u graditeljstvu, a posebno voditelji manje složenih radova sa skraćenim potrebnim radnim iskustvom sa dosadašnjih 10 na 5 godina. Također ono što je važno spomenuti da se ovim zakonom vrši daljnje usklađivanje našeg zakonodavstva sa Direktivama EU, pa u tom smislu su i regulirane sve one obveze koje smo dužni vršiti kako bismo usklađivali. Kad sam govorio o smanjivanju barijera u obavljanju poslova i djelatnosti u graditeljstvu, njima se osigurava provedba obaveznog stručnog usavršavanja osobe koja poslove prostornog uređenja i gradnje obavlja u svojstvu ovlaštene osobe. Jedna od važnijih novina iz ovog zakona koju bi istaknuo jest da se omogućuje pravnoj osobi i fizičkoj osobi obrtniku koji obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine da može obavljati poslove projektiranja te građevine. Ovo ističem kao vrlo važnu odredbu, a čemu smo i ranije kroz donošenje samoga zakona više puta imali raspravu ovdje u Hrvatskom saboru. Također se omogućava zaposleniku pravne ili fizičke osobe obrtnika koji obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje ili određene građevine da može biti projektant na istoj građevini.

Zahvaljujem podpredsjedniče, evo ja ću na početku također istaknuti da će HNS podržati ovaj prijedlog zakona. Naime, u ovom zakonu se uređuje obavljanje stručnih poslova i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja ili stručnog nadzora, građenje, upravljanje projektom gradnje te ispitivanje i prethodnih istraživanja, propisuju se zadaće struke, stručni ispit, stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. Svjedoci smo da nam fali radna snaga. Mi u Međimurju imamo jedno 15-tak velikih građevinskih firmi i fali radna snaga. Ovaj zakon ide na ruku poduzetnicima da mogu zaposliti i radnu snagu iz drugih, iz trećih i drugih zemalja s time da detaljno propisuje na koji način odnosno propisuje poznavanje hrvatskog jezika i sve ostale parametre koje ovlašteni projektanti ili arhitekti moraju imati. Također je bitno napomenuti da za obavljanje posla pravno osoba ili fizička osoba koja obavlja poslove i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranje i stručnog nadzora građenja te pravna ili fizička osoba obrtnik koji obavlja djelatnosti građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja ili upravljanja projektom gradnje odgovaraju investitorima i drugim osobama prema odredbama ovog zakona. U ovaj zakon također se uvodi da se rješenje u upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja donosi Hrvatska gospodarska komora, odnosno Hrvatska komora arhitekata, može se formirati zajednički ured za obavljanje poslova prostornog uređenja. Osniva se upisnikom u upisnik zajedničkih ureda Hrvatske komore arhitekata na zahtjev ovlaštenih arhitekata koji su sklopili ugovor. Također u članku 15. definira se da ovlašteni arhitekt, urbanist koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ovisi o razini i sadržaju prostornog plana koji izrađuje u izradi nacrta prostornog plana po potrebi može osigurati sudjelovanje i drugih osoba kao ovlaštenog inženjera građevinarstva, ovlaštenog inženjera prometa odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva, ovlaštenog inženjera elektrotehnike s najmanje 2 g. radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja. Može osigurati i sudjelovanje magistra geografije odnosno magistra inženjera biologije, ekologije, krajobrazne arhitekture, šumarstva, agronomija ili slične struke koji ima najmanje 2 g. radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i također može magistar ekonomije, sociologije, prava ili slične struke koji ima najmanje 2 g. radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja. Uvodi se inženjer gradilišta i voditelj radova, zatim predviđa se vođenje manje složenih radova gdje te radove može obavljati i odgovarajuća osoba sa završenom srednjom školom po programu za tehničara odgovarajuće struke te imati najmanje 5 g. radnog iskustva u struci i položen stručni ispit odnosno osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznanje majstorskog statusa iz područja graditeljstva. Te poslove obavlja u okviru svojeg majstorskog zvanja. Manje složene poslove propisat će ministar pravilnikom. Također se uvode poslovni slučajevi u građenju, to su manje složeni radovi različitih struka, za vođenje tih radova može se imenovati ovlašteni voditelj radova. Također izvođač je dužan osigurati se odgovornosti za štetu koja bi obavljanjem poslova odnosno djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama za vrijeme obavljanja poslova odnosno djelatnosti. Također se u ovom zakonu mijenja članak 42. a to je koji sad glasi djelatnost ispitivanja obavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za djelatnosti tehničkog ispitivanja i analize, osigurala je i imenovala stručnu osobu za obavljanje ispitivanja, u ispitivanju koristi umjerene instrumente ili opremu a za propisivanje akreditacije obvezuje se ministar da će to prepisati pravilnikom. Također se u članku 52. navodi da poslove projektiranja obavljaju osobe sa obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti a stavak 2. da zadaće struke krajobrazne arhitekture u svojstvu suradnika osoba ovog članka uređuje se statutom Hrvatske komore arhitekture. Bili smo svjedoci da su krajobrazni arhitekti podigli dosta prašine oko ovog zakona, naime nesporno je da arhitekt bi trebao imati suradnju sa njima jer svjesni smo činjenice da jednostavno vidite zgradu koja je nastala usred brda zgrade sa premalim prostorom, niti ima parkiranja a kamoli uređeni okoliš. Znači u svakom slučaju se pozivaju projektanti da koriste struku krajobrazne arhitekture. Također se ovim prijedlogom zakona obuhvaća i stručno obrazovanje svih onih koji sudjeluju u svim strukama koje su vezane uz ovaj zakon, trebaju se usavršavati stjecanjem i unaprjeđenjem stručnog znanja, svake 2 g. koje provode komore izdaju se potvrde. Također ovim zakonom su predviđene i kaznene mjere od 5 do 150 000 kuna za neadekvatno izvršavanje poslova.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče, pomoćnica i suradnica, kolegice i kolege, pred nama je, evo, u drugom čitanju, Izmjene i dopuna Zakona o poslovima i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. Nekako si u životu date neke, kažete neću nikada i onda čim kažete neću nikad, onda sami se nekako promijenite. Kad sam ja bila resorna ministrica onda je bio jedan uvaženi zastupnik u HS-u koji sve što je došlo iz Ministarstva je bilo loše, dakle, uvijek se javljao i sve što je došlo iz Ministarstva je bilo loše, ništa nije našao za dobro, uvijek je bilo to, bez obzira dal je bio u pitanju prostorni plan, izmjena zakona ili ozbiljan zakon, bilo je loše. Ja sam rekla, ja ne želim biti takva. I iz jednostavnog razloga što prijedloge zakona u Ministarstvu ministar i njegovi uži tim je taj koji daju politiku, a ono rade kolege, to su kolege s kojima sam ja radila dugi niz godina i nekako kad napadam nekakav Zakon, kad bih napadala neki Zakon koji su oni radili, ne bih se osjećala dobro i nekako sam rekla neću ja to raditi i onda naravno, moram to poreći. Mi pred sobom imamo Izmjenu i dopunu Zakona i ja sam jedna od onih koja apsolutno se zalaže za to da svakom Zakonu date mogućnost življenja, da nakon što Zakon živi, da vidite što je dobro, mijenjate dobro, maknete one neke loše stvari, oprostite, maknete loše stvari, a dobro ostavljate, ovo mi je valjda ostalo iz ove diskusije od prva tri Zakona gdje još uvijek nisam uspjela shvatiti zašto to radimo. Dakle, ono što vidite da je loše, da treba biti bolje, nastojite biti bolji, ekspeditivniji i sve ostalo. I kada bi ovaj Zakon bio takav, ja bih rekla, meni se čini da bi trebalo ovo ovako, onako, ali u principu idete korak naprijed, vremena se mijenjaju, sve zapravo pokušavamo tu napraviti bolje, pa ajmo i tim Zakonom. Prva tema ukidanje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Kao što već, ponavljam ne znam koliko puta, Vlada donijela Zaključak 54 Agencije, Zavoda, Fondova treba ukinuti, jedan od tih je i taj Hrvatski zavod. I on je došao na red, ukida se, miče se ovaj njegova osobnost, OIB će se ukinuti čim se prijavi odnosno čim se izglasa, što treba biti izglasano. Jedina zemlja od svih članica EU je RH koja nije imala Zavod, koja je imala sad, na žalost, Zavod u trajanju od nekakvih 4 godine i mi ju sad ukidamo. Zašto je imala Zavod? Imala je Zavod da bi se Zavod bavio poslovima kojima se ne može baviti Ministarstvo. Da bi radio određene stručne podloge, da bi radio određene analize, da bi imao zaposlene ljude koji nisu državni službenici, nego imaju, mogu biti članovi komore koji mogu raditi određene djelatnosti, koji može Zavod raditi poslove kojim se zapravo bavi država, gdje država želi imati svoju strategiju razvoja, svoj državni prostorni plan, ne da fizički radi, nego da koordinira i radi. I sad jedno spasonosno rješenje. Spasonosno rješenje je to da će zaposlenike preuzeti Ministarstvo, da za razliku od drugih djelatnika u Ministarstvu koji članstvo u Komori arhitekata za vrijeme kad rade upravne poslove, imaju zamrznuto, ovi to neće imati, da vam ja to jednostavnim riječima pojasnim o čemu je riječ. Imate Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zdravstva imate zaposlenog stomatologa koji daje suglasnost odnosno ordinacijama da netko može obavljati i biti privatni stomatolog. Ali, otvorite tamo jednu zavjesu, iza zavjese taj stomatolog ima stolicu i sad prije podne daje suglasnost, a popodne popravlja zube. Da li vam je to zamislivo? Nije, e to vam je rješenje koje sada imamo u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Netko će davati suglasnost na planove prije podne na prostorne planove općina, gradova i sve ostalo, a popodne će raditi te iste planove, ne znam na kojim strojevima, ne znam kako, ne znam zašto, da li je to uloga i značaj Ministarstva? Ministarstvo treba biti tijelo koje koordinira, a struka na terenu radi planove koje za to, koja zna, koja ima iskustva, koje može raditi. Dakle, rješenje koje imamo sad, mi ćemo u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja imati ljude koji će biti i članovi Komore i moći će raditi prostorne planove. To do sada još nismo imali, ajmo vidjeti i tome ćemo se naučiti vidjeti što je. Pri tome rade, naravno, za vrijeme radnog vremena, oni rade prostorne planove, ljudi moji do kuda mi to sve zajedno vodimo, ali Vlada je tako odlučila, premijer je tako rekao, Ministarstvo je napravilo takav prijedlog, sva se javnost digla, Komora je rekla da nije dobro, al to smo sve zaboravili iz jednostavnog, ispod ovog cijele priče o proračunu, od cijele priče o velikom Državnom inspektoratu, ovo je prošlo ispod radara, to vam je jedna tema. Druga tema su krajobrazni arhitekti. Apsolutno je činjenica da krajobrazni arhitekti ne rade projekte, rade elaborate. Oni za to nisu ni educirani da bi radili projekte, ali oni sudjeluju u procesu prostornog uređenja, sudjeluju u procesu projektiranja sa svojim elaboratima. Sad, ja još uvijek ne mogu shvatiti, činjenica je da ovaj sam sve svjetlija i svjetlija, ali ne mogu shvatiti zašto postojeće odredbe iz zakona nisu zadovoljile ove uvjete koje smo imali, nego uvodimo nered uopće u, kao prvo, uvodimo nered među krajobrazne arhitekte, oni se osjećaju nesigurnim, imaju osjećaj da nikome ne treba. Mi imamo fakultet na kojima se ljudi obrazuju, obrazuju da dobiju zvanje krajobraznog arhitekta i što je sad problem da mi u Zakonu moramo njih stavljati u neki drugi, treći ili četvrti red. Onda idemo reći, ne trebaju nam krajobrazni arhitekti, nećemo ih imati, nek odu, nek studiraju u Sloveniji jel u Sloveniji mogu radit taj posao, kad se radio ovaj zakon koji se sada mijenja, kad se radio osnovni zakon tada su krajobrazni arhitekti jednako tako imali zahtjev da im se, da im bude jača uloga i značaj i u procesu prostornog planiranja i u projektiranju i u procesu dalje. Ovo je bio, ovo rješenje koje smo imali sada u zakonu koji mijenjamo je bilo s njima dogovoreno. Ako meni netko može objasnit zašto rješenje koje imamo idemo mijenjati na način da su svi s tim nezadovoljni, ne znam. Slijedeća tema oko koje hoću nešto reći je tema ispitivanja, tema akreditacija, koja je ukinuta za pojedine laboratorije. Kad sam se pripremala za ovu raspravu onda sam između ostalog otišla na web stranice naših komora, riječ je o 4 komore, arhitekti, građevinari, strojari i električari koji su početkom prosinca uputili između ostalog i otvoreno pismo resornom ministru graditeljstva i potpredsjedniku Vlade u kojem naglašavaju da ovim zakonom se otvara niz novih problema s kojima se oni ne slažu, da će imati problema i na domaćem tržištu, a i izlasku van, da ministar ih je, da ih je ministar samo jedanput u trajanju od nekakvih 20 minuta imao prilike saslušati problem i da na te probleme ne reagira. Ako vam sve 4 komore otprilike isto kažu, onda ajmo pročitat što oni kažu, ajmo pročitati što je to problem i ajmo to maknuti da taj problem nemamo. Svi pamtimo nedavne slike kada se je srušio nadvožnjak u Genovi i kada se iza toga išlo gledati da li su imali sve potrebna ispitivanja i sve potrebne elemente i tad su se oni zapravo pravdali i zakonom i svim ostalim. Mi smo se odlučili ukinuti akreditacije vezane uz mogućnost ispitivanja i prethodnog ispitivanja i ispitivanja za vrijeme građenja i tu je baš sasvim dovoljno ima razloga koji su navedeni, koji su i u obrazloženju zakona navedeni zašto je to tako. Ja ne razumijem zašto je to tako, ne razumijem zašto je to smetalo i nemojte opravdavati to Direktivama EU reguliranim profesijama, jer to jednostavno nije tako. U uvodom obrazlaganju je državni tajnik naveo određeni dvoznamenkasti broj akreditacija koje su izdali oni koji se bave s tim, a mi tu imamo jednu dugu tradiciju, ta duga tradicija se je bila to da su ljudi koji takvo znanje imaju sudjelovali čak izvan granica RH s tim znanjima, kaže da postoje otprilike 500 različitih metoda koji se u laboratorijima provode, da su oni vrlo uvaženi i da samim ovim će se pogoršati situacija koja je. Zašto tome tako? Na to će odgovarati netko tko je odlučio ovako prijedlog zakona predložio i koji će za takav prijedlog zakona glasati. Ovaj zakon nije od onih zakona koji će izazvati veliku buku, ovaj zakon nije od onih zakona u kojim će stajati neko vani jer je riječ o mirovinskoj reformi, ovaj zakon nije od onih velikih zakona gdje će neko reći povećavate mi PDV smanjite mi PDV, ali ovo je jedan zakon koji ima izuzetno veze sa poslovima kao što sam naslova kaže poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Prvi koji osjete recesiju je struka je graditeljstvo, prvi koji osjeti da se nešto desilo na tržištu jednako tako su, je struka graditeljstva, a što mi zakonodavstvom radimo, kad krene u recesiji onda mi to sve zajedno malo olabavimo jel evo jadni oni ima ih malo, teško im je, nemate kom olabavit jer nemate kog jer je recesija recesija. Kad krene izlazak iz recesije ona mi tu stišćemo i tu onako frčemo ruku jer krenulo je pa sad ćemo mi to regulirati. Krivo. U ovom trenutku u Hrvatskoj ima neusporedivo više poslova nego što ima ljudi koji su ih spremni radit. Vi kad malo razgovarate s građevinarima čujete slijedeće, posla ima, posao je dobro se plaća, nije nikakav problem, no nema ljudi. U ovom trenutku nema ljudi koji će to raditi, nema ljudi jer su ljudi, kolega koji to ima ja ne znam jel će mi u ponedjeljak svi doći, jer ono što njemu može se ponuditi u Njemačkoj ja mu u Hrvatskoj ne mogu ponuditi i imam taj problem. I sad što mi još dodatno radimo, dodatno još radimo dvije stvari kroz ovu izmjenu i dopunu zakona. Jedna stvar je ova odredba članka 19. gdje za izvođače uvodimo obvezu osiguranja iako je to odnos između investitora i izvođača, obrazloženje koje je bilo i uvodno i onda na moj upit državnog tajnika je bilo da je to zbog stranih izvođača, ali onda iza toga moramo znati, kolka je, kolki iznosi su, o čemu je riječ, koje su kazne. Dakle, uveli smo obvezu bez da znamo iza toga što će se dalje desiti i imali smo slučaj gdje se stalno stručno usavršavanje. Ja se apsolutno slažem za stalno stručno usavršavanje, zašto ja često uspoređujem poso i dajem primjere koji su vezane uz zdravlje ljudi odnosno uz medicinu jer to svi razumijemo. Nema nikog od nas koji će ići recimo operirati slijepo crijevo svom okulisti, bez obzira taj okulist bi to znao napravit, među nama ima vjerojatno mnogi koji bi rekli to malo razrežem, izvadim van, sašijem i gotovo. Ali ne idemo. Jednako tako ako imate projektirati hotel, pa neće uzeti da vam projektira hotel netko ko je cijeli život radio industrijsku arhitekturu, uzet ćete nekog ko ima tu referencu i to u smislu stručnog usavršavanja u smislu toga da imate određene reference za određen posao, apsolutno da i u tom smislu je to dobro imat. No, mi smo imali temu stručnog usavršavanja i skupljanje bodova, to smo imali i to se pokazalo po dvije osnove da nije dobro. Jedan osnova što se to pretvorilo apsolutno u biznis, imali ste recimo prezentaciju novih pločica, za prezentaciju novih pločica košta kotizacija, sad stvarno govorim napamet 500 kuna i dobijete 3 boda, odete vidjeti nove pločice i dobije da ste skupili, platite 500 kuna skupili ste 3 boda, ode jedan iz ureda dođe …/nerazumljivo/… dakle to se pretvorilo u nešto što se ne treba pretvoriti, to je prva stvar, a druga stvar koja je još neusporedivo važnija, što smo postali maćeha vlastitim ljudima. To znači kod nas nakon što završite fakultet, morate položiti stručni ispit da bi mogli raditi određene poslove. Ali to još nije dovoljno, morate i skupljati bodove onda to tamo upisuje komora, što je smisao skupljanja bodova, to se pretvori u biznis i to jednostavno nije dobro ali nije dobro, vi kad idete raditi u Poljsku ili kad idete raditi u Nizozemsku, naš arhitekt kad ide raditi u Nizozemsku, moram ispunjavati uvjete koji vrijede u Hrvatskoj ne koje vrijede u Nizozemskoj, u Nizozemskoj nema recimo stručnog ispita uopće. Čak imate da vam se nakon 10 g. što ste radili određene poslove, riječ je o dizajnu i arhitekturi i priznaju određene kvalifikacije pa to možete raditi ali problem vam je još puno veći. Danas će mladi čovjek otići raditi van. Radit će van. Radit će 5 g., dobit će određena iskustva i onda kad se vrati tu, mi ćemo ga vratiti na početak, na stručni ispit, skupljanje bodova i svega ostalog. Gospodin Siniša Hajdaš Dončić ispred Klub zastupnika SDP-a, izvolite kolega. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, suradnici, kolegice i kolege. Ja ću samo nastaviti sa sličnim ili gotovo istim primjedbama kao što je imala kolegica Anka Mrak-Taritaš, dakle tema je zavod i tema su krajobrazni arhitekti. U nekoliko navrata se ove sabornice spominje tzv. mačke, koje su boje mačke, kakve one miševe love dakle to nije hrvatska narodna poslovica, to je tzv. Dengov poučak ili kineska narodna poslovica koja je na kraju u mainstream ušla kao neka cost benefit analiza javnog sektora, E sad da se vratimo u cost benefit analizu javnog sektora, ona nažalost u Hrvatskoj ne postoji što se tiče ukidanja ni zavoda ni agencija a čemu smo i svjedočili u ranojutarnjim raspravama. Dakle nažalost to se svodi na jedno puko zadovoljavanje forme koje se vjerovatno tiče nego europskog semestra ili nečeg što je obećano u tzv. nacionalnom planu reformi i to se događa u zadnjih par godina a da nitko nije sagledao koje su stvarno prednosti, koji su nedostaci ukidanja ili spajanja pojedinih agencija, zavoda, kažem možda su neki opravdani ali upravo zbog nekog povijesnog naslijeđa neke su trebale ostati kao zasebni zavodi, kao zasebne agencije, kao zasebne ustanove. Sada malo o drugoj točci. Hrvatska je prostor. Prostor je jedna od najstvarnijih prirodnih kategorija u kojima mi djelujemo. Dakle sad idemo neku klasičnu ekonomsku misao koja promatra prostor prema fenomenu zemljišta i fenomenu rente. Tek u zadnjim dekadama prošlog stoljeća, počinjalo se govoriti o prostoru i kao o ekonomskoj kategoriji kao važnom faktoru gospodarskog razvoja no sve rasprave o prostoru, ozbiljno su upozorile na prostor ko ekonomski resurs koji je konačan, koji je zadan, koji je ograničen i koji je djeljiv. Isto tako ga promatramo kao okvir većeg broja korisnika koji prostor mogu utilatirizirati nekim oblikom tehnologije čak da on može i tržišnim procesima postati proizvod što znači da ovdje postoji sustav određenih autoriteta, dakle da li je to lokalni, regionalni, državni, nadnacionalni uz široku razinu različitih struktura koje uključuju i ekonomske i socijalne i političke pa čak i religijske elemente. Kad promatramo u smislu ovog prostornog zakona za uređenje i gradnju, lokalni prostor, on je također delimitiran. Znači opet ga povezujemo sa prostorom grada, općine, mikroregije, makroregije, dakle radi se uvijek o prostoru na kojem se događaju društveni međuodnosi interakcija između različitih društvenih skupina koje surađuju ili organiziraju suradnju radi postizanja zajedničkih ciljeva. Manuel Castells, najveći da tako kažemo apologeta prostora kaže da prostor nije odraz društva već je njegov izraz što znači da se prostorni oblici i procesi oblikuju dinamikom cjelokupne društvene strukture. Znači imamo s jedne strane fenomen što je društvo razvijenije i sofisticiranije i prostor poprima slične karakteristike kao i društvo te pokazuj snažnu korelaciju sa razvijem društva i društvenih procesa a svi ti društveni procesi utječu na prostor djelujući na izgrađen okoliš koji nasljeđujemo od prethodno društveno-prostornih struktura a mi mijenjamo oblik a ponekad i sadržaj i upravo ti ekstremni utjecaji zajedno s lokalnim faktorima i ljudima su uključeni u determinirane društvene odnose i materijalizaciju dobra koje daje prostoru obliku, funkciju i društveno značenje. Isto tako što je spomenuto, prostor je važan faktor, on se povezuje sa identitetom i politikom, dakle politikom naravno kroz izmjene i dopune zakona. Znači on postaje i faktor reprodukcije kulture, jezika i običaja, ali ga ne možemo isključivo dakle što sam primijetio da se pokušava u ovom djelu zakona promijeniti, promatrati kao isključivo ekonomsku aktivnost i kao isključivo ekonomsko poimanje promatranje prostora jer je on konstituiran na različitim razinama. Dakle ja se mogu složiti da prostor ima ekonomski sadržaj, znači ljudi proizvode neka materijalna dobra u okviru nekog prostora, u okviru nekog lokalne zajednice, sam sadržaj, sama struktura proizvodnje, dakle imamo tri osnovna faktora, rad, kapital i zemlju, oni čine njegovu strukturu i tu postoje granice koje u ekonomskom sadržaju prostora ne daje samom prostoru pravi značaj. Zatim imamo socijalni sadržaj, znači to je socijalna struktura prostora, da li je to građansko društvo, identitet, društveni kapital, dakle identitet je skup prostornih uporišta i tijekova socijalnih promjena u društvu koje obilježavaju neki prostor. Socijalni prostor je i društveni kapital. Treća kategorija je institucionalni sadržaj. Dakle pravila, procedure, javne politike, upravljanje i organizacija, upravo te javne, pravila procedure javne politike nas potiču da ipak prihvatimo neke prijedloge koje dolaze iz strukovnih udruženja zato jer se upravo tim javnim politikama želi istaknuti sve veća uloga u međusobnim odnosima, dakle, društva i ekonomije, al da imamo neki zajednički prioritet i zajednički suprioriteta za društvo i kao zadnja kategorija, možemo reći da se tu vežu javna dobra uz prostor, dakle, okoliš, instituti, obrazovni sustavi zato jer oni čine dobro velikom broju korisnika. I sad uz sve to, dakle, postoje različiti pristupi koji gledaju na značenje prostora kao faktor lokacija aktivnosti i razvoja. Dakle, on se može promatrati i kroz globalizacijske procese koji utječu na naš prostor, a isto tako se mogu promatrati iz onoga što dolazi odozdo, dakle, iz nekih regionalnih ili međuregionalnih povezivanja. I upravo zbog navedenih razloga i navedene, da tako kažemo, podijele, važnosti prostora, smatramo da je nužno zadržati ovlaštene krajobrazne arhitekte u Zakonu, te stoga bi predložili da se čl. 29. promijeni i glasi, u čl. 49. st. 2. znači, da zadaća struke koje su ovlaštene valjati ovlašteni krajobrazni arhitekti, dakle, su izrada projekata odnosno drugih dokumenata krajobraznog uređenja i krajobrazne arhitekture u skladu s posljednjim propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, te poslovi krajobraznog projektiranja u svojstvu odgovorne osobe tj. izrada svih projekata krajobraznog uređenja i krajobrazne arhitekture za uređenje krajobraznih zahvata u prostoru unutar i izvan naseljenih područja i izrada iskaza procijenjenih troškova za projekte krajobraznog uređenja i projekte krajobrazne arhitekture, izrada projekata postojećeg stanja za zahvate u prostoru, utvrđivanje ispunjenja temeljnih zahvata za zahvate u prostoru, izrada dijelova projekata uklanjanja za zahvate u prostoru za područje ili iz područja krajobrazne arhitekture. Dakle, tu je stav, što se tiče nas, vrlo jasan, a iz toga, kroz neke primjere, dakle, koji postoje i kroz primjere pravnog statusa krajobraznih arhitekta u hrvatskom pravu koje se obavljaju u stručnim časopisima, mislim da također daju jedan pozitivan, pozitivnu dopunu, dakle, da se te neke stvari koje ne funkcioniraju, ne mijenjaju, nego da se dobro proanaliziraju. I na kraju, u ime predlagatelja, gospodin Željko Uhlir, državni tajnik, izvolite. Zahvaljujem svim sudionicima ove rasprave koji su govorili na temu Zakona koje je danas, ovoga, izlagan i uvjeren sam da će predložene izmjene i dopune dovesti do kvalitetnijih rješenja, jer se kroz praksu pokazalo točno kirurški jasno i precizno što treba u Zakonu mijenjati da budu bolji rezultati u praksi. Kratki osvrt na neka izlaganja koja su možda otišla malo u krivome smjeru, a ovoga, da ne ostane, toliko otvorenih pitanja, u prvom redu, ovoga, gospođi Anki Mrak Taritaš, cijenjenoj saborskoj zastupnici, kada se postavilo zapravo dobro pitanje, iz njene rasprave se moglo zaključiti, ovoga, pa čemu je onda taj Hrvatski zavod za prostorni razvoj uopće služio? Dakle, potpuno je pogrešna teza da bi službenici sada u Ministarstvu, po novom konceptu, izdavali suglasnosti onome na čemu sami rade. Poznato je da za državne prostorne planove Ministarstvo ne izdaje suglasnosti, nego Sabor, tako da službenici neće ni u kojem dijelu sami sebi davati suglasnost. Ono što jest bitan koncept, a to je da Ministarstvo zajedno sa svojom ustrojbenom jedinicom koja će postati Zavod, potpuno odvojena od svih drugih, treba raditi, naravno, na strategijama, na programima, a ne na faktičnom projektiranju, to treba prepustiti tržištu. Drugo, pitanje je problematike krajobraznih arhitekata, isto tako, nije baš potpuno jasno kada se naglašava da je to bilo dogovoreno. Dakle, da li je bilo dogovoreno da krajobrazni arhitekti konkuriraju kao biotehničke znanosti arhitektima u projektiranju odnosno što su taj status dobili putem Statuta Hrvatske komore arhitekata, a ne Zakonom. Dakle, potrebno je bilo sada staviti stvari na svoje mjesto i u procesima gradnje koji se prvenstveno odnose na temeljne zahtjeve za građevinu, a ne na bio tehničke kvalitete i krajobraz oko građevine. Ispitivanja akreditacija isto nije bilo baš potpuno jasno o čemu se radi koja problematika se želi postići osim što se želi zadržati postojeće stanje, koje je opet praksa pokazala da je neodrživo iz jednostavnog razloga što akreditirati laboratorije za sva moguća ispitivanja, neovisno o prioritetima, nije gospodarski opravdano. Dakle, bilo je potrebno upravo ovim Zakonom, sada ovim zahvatom točno odrediti što je bitno, a što nije bitno. Obavezna edukacija se problematizira, nije shvatljivo zbog čega bi se obavezna edukacija mogla problematizirati kada je isto tako potpuno razvidno šta se zbiva u praksi, a to da nam naši inženjeri ne prate struku, ne prate razvoj materijala i ne prate normativu.

Uvaženi zastupnik Hajdaš Dončić isto tako se zalaže za krajobrazne arhitekte da bi mogli izrađivati projekte malo suprotno od kolegice i gospođe Taritaš koje ovoga tvrdi da oni ne bi trebali raditi projekte, ali tim je Statutom Komore dato da rade projekte. Dakle, Zakon o zaštiti prirode spominje krajobraz na 42.-je točke, Zakon o zaštiti okoliša spominje krajobraz u 19 točaka, na 19 mjesta, a Zakon o gradnji, niti jedno. Potpuno je razvidno da tehničke znanosti trebaju sudjelovati u procesima gradnje kojima se projektnom dokumentacijom traži ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevine, biljke, krajobraz i sve ostalo je hvale vrijedna profesija, ali ne u procesima gradnje. Imate nekoliko replika, zapravo 3. Prvu repliku ima gospodin Vlaović.

Dakle, vi koji ste imali primjedbe, pretpostavljam da ste zapazili, ako niste, zapaziti ćete u konačnom priloženom tekstu zakona, da smo to uvažili, dakle, i očekujem da se kroz ovo čitanje eventualno stvore pretpostavke za još nekakve poboljšaše, ali smatram da je ovo konačno, definitivno, kvalitetno uređen Zakon, ustvari ovaj zakon o izmjena i dopuni zakona o prekršajima i da će on doprinijeti kvalitetnijem radu dijela sudstva koji će se baviti prekršajima ali i dijela upravne vlasti koja odlučuje o prekršajnim postupcima, to su neka tijela ministarstva financija.

Pa i u ovom zakonu, i u onim zakonima koje ste spomenuli o sudovima i o sjedištima sudova, ste obrazlagali ove izmjene sa racionalizacijom, sa opterećenošću određenih sudova i sa tim da na prekršajnim sudovima sad više nema toliko predmeta, pa je bolje spojiti prekršajne, ukinuti ih i spojiti sa općinskim sudovima. Vrijeme će pokazati koliko je to dobro, koliko će se prekršajni suci snaći u spolovima na općinskom sudu i koliko će to doprinijeti da građani ne čekaju toliko dugo na rasprave, na parnice itd.

Morate vjerovati i ja vjerujem da hrvatska javnost vjeruje da Ministarstvo pravosuđa sa svojim resorima, ali i skupa sa vama, radi u najboljoj namjeri da učinimo zaista racionalnim sudbenu vlast i dakle, i tu mrežu sudova u Hrvatskoj. Mi smo i ovaj potez radili u tom pravcu i sa tim namjerama i mi smo prvi, dakle, inicijativa jer bilo i ranije, dakle, proces uređenja sudbene vlasti, dakle mreže sudova, u državi je nešto što je se događalo i prije nas, što traje i to je zajednički posao svih nas koji se bavimo politikom da to uredimo u prvom redu, za dobrobit naših građana i da ubrzamo procese kako bi se to pravo, odnosno, to pravorijeka dolazilo brže. Poštovani g. dopredsjedniče Hrvatskog sabora, g. državni tajniče sa suradnicom, pa nastavno na ovo što ste rekli, znači mreža sudova je nešto što će se stalno dorađivati u RH, bilo je više izmjena zakona, ovdje govorimo o prekršajnim sudovima, koji su znači, ovo je Zakon o prekršajnim sudovima, posljedica ovih izmjena je najvećim dijelom to što su se prekršajni sudovi pripojili općinskim sudovima. Pa se po meni, onda postavlja pitanje svrsishodnosti postojanje Visokog prekršajnog suda.

Legitimno je i takvo razmišljanje, moram vam reći da niste prvi, dakle, i mi smo se dali takvim promišljanjem i oni prije nas koji su promišljali o pripajanju prekršajnim sudova općinskim. No struka je stala na stajalište, da bi to u ovom trenutku bilo štetno da bi moglo izazvati prijepore. Smatramo da će se ti odjeli koji će se baviti prekršajima ipak baviti jednom specifičnom granom prava i da ovaj visoki prekršajni bar još jedno vrijeme treba ostati ovakav kakav je kako ne bi došlo do usporavanja prava o kojem sam sam maloprije govorio kolegi kad sam odgovarao. Dakle nismo htjeli raditi prevelik potrese, bilo nas je ja bih rekao strah, smatramo da je ovo dobro rješenje, da Visoki prekršajni sud koji rješava u drugom stupnju u odnosu na sve one koji se bave prekršajnima a maloprije sam rekao u uvodno da to nisu samo sudovi prvog stupnja nego da su to i neka upravna tijela koja u prekršajima odlučuju a u drugom stupnju, instanci se pojavljuje Visoki prekršajni sud. Dakle to su naši razlozi i smatramo da u ovom trenutku nema pretpostavki, nije sazrilo vrijeme da bi se u tome pravcu iako vaše promišljanje nije nelogično. Ne. Otvaram raspravu. Prva je gđa. Marija Jelkovac ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama je konačni prijedlog zakona, u prvom čitanju smo isto tako raspravljali, nisu niti velike promjene između prvog čitanja i ovog sada konačnog prijedloga. Predlagatelj je ustvari i uvažio sve one primjedbe koje su bile iznesene i unio neka od tih prijedloga i u ovak konačni prijedlog zakona. Ono što je možda još jednom važno za naglasiti, da je Prekršajni zakon donesen 2007. g., stupio na snagu 1. siječnja 2008. g., bio je dva puta mijenjan 2013. g., treće izmjene je doživio 2015. g. i ovo su ustvari sada pete izmjene, one su direktna posljedica reforme, mini reforme koju smo praktički ovdje također donijeli u Hrvatskom saboru, a ona se provodi kroz reorganizaciju mreže prvostupanjskih sudova i odgovarajuće izmjene Zakona o sudovima, Zakonima o područjima i sjedištima sudova te Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Cilj ovih izmjena je ustvari spajanje općinskih i prekršajnih sudova te unaprjeđenje upravljanja sudovima te obavljanja što efikasnije poslova sudskih i pravosudne uprave. Prekršajni sudovi dakle neće više postojati kao posebna vrsta sudova pa to treba također urediti i u, tehnički urediti i samim Prekršajnim zakonom. Spajanje općinskih i prekršajnih sudova ustvari polazi od činjenice da se značajno u proteklom razdoblju smanjio priljev prekršajnih predmeta pa je tako i smanjeno opterećenje prekršajnih sudaca. Zato smatramo da je na ovakav način ustvari ova reforma dobro predložena jer će se moći na efikasniji način iskoristiti i ljudi odnosno suci koji su do sada radili samo na prekršajnim predmetima te će oni po potrebi moći raditi i na drugim predmetima odnosno moći će biti preraspodijeljeni tamo gdje je to potrebnije i gdje je puno veća opterećenost što se tiče broja predmeta. Ono što još valja reći da uz ovo, izmijenjeno nekoliko odredbi radi usklađivanja sa ZKP-om u pogledu odlučivanja i prava na naknadu troškova postupka i u pogledu granica ispitivanja prvostupanjske presude.

Prvo, ne bi se mogao složiti sa konstatacijom da ukidamo prekršajne sudove iako sam zato da se ukinu, ali ono što sam govorio i prije, žao mi je što nije napravljen korak do kraja i što nismo proveli potpuno ukidanje jer dok god mi imamo općinski, prekršajni sud u Zagrebu, općinski, prekršajni sud u Splitu i Visoki prekršajni sud, mi i dalje imamo prekršajno sudovanje. I to je nešto, i ja razumijem ove razloge i mislim da bi ono što bi trebalo ministarstvo napraviti, a to je da barem donese jedan strateški dokument u kojem će se vidjeti što je cilj, znači što je slijedeći korak jer ako je ovo međufaza prema ukidanju potpuno prekršajnog sudstva, onda to razumijem i podržavam. Ali to je nešto što se treba označiti da svi znamo gdje idemo, u kojem smjeru idemo.

Ja ću vam recimo reći jedan primjer. Vraćanje Općinski sud u Sesvete i sad se tamo treba imenovati novi suci sa Prekršajnog suda u Zagrebu, mislim 18. znate koliko tamo stane sudaca fizički? Dakle mi ćemo sad mimo njihove volje prebaciti 10, 12, 15 sudaca na sud u Sesvete koji neće imati gdje sjediti. I to je nešto što je hrvatska stvarnost. I onda kad padne mogućnost rješavanja predmeta jer će ona nužno pasti, onda ćemo se opet suočavati s istim problemom. Ali, to su tehničke stvari i u njih neću sad ulaziti. Druga stvar što mislim da smo ovdje propustili i to je nešto što sam se nadao da će biti sljedeći korak u reformiranju prekršajnog zakonodavstva, a to je bilo drugačiji način kažnjavanja. Dakle, vi se sjećate, mi smo ovdje prije 5, 6 godina po prvi put u Hrvatskoj primijenili ono pravilo da se plati pola kazne ako se plaća u roku od 3 mjeseca. I ono je dalo odlične rezultate. I to je bio jedan iskorak koji je omogućio zapravo i ovo što se danas provodi, koji je poslao jednu poruku građanima da treba poštivat, ne kršit propise, ako to se i dogodi, ako su uredni, plate odmah, da će se, znači plaćaju pola. Ali, što je najbolje i najvažnije, rasteretio sustav. Međutim, ono što je slijedeći korak trebao biti, i mi smo ga tada i najavljivali, ja sam se nadao da ćemo ići u tom smjeru, a to je da mi konačno u ovoj zemlji i u prekršajnom postupku, a prvenstveno u prekršajnom postupku, počnemo vezivat kazne sa dohotkom. I bez toga nema pomaka. Dakle, dali smo građanima i promijenjeno je, ova mogućnost kažnjavanja. No, međutim, dok god vi imate, ako netko prođe kroz crveno svijetlo i plaća kaznu, ne znam, 2, 3 tisuće kuna. Neko tko ima 30 ili 50 tisuća kuna, to će platiti i ponudit će da plati još jednom. Jedan naš bivši kolega tu, saborski zastupnik, sjećate se kad je bio zaustavljen, platio je 2 tisuće kuna, pa je rekao evo 4 jer ću se vratit natrag. Dakle, takva kazna ne utječe.

Ako zarađuješ puno, imaš veliku plaću, platit ćeš veću kaznu nego onaj koji ima više. Zašto? Zato što te tako razmjerno pogađa. Netko tko ima 3000 kuna plaću, njemu je 300 desetina, a neko tko ima 30 tisuća, njemu je desetina 3 tisuće kuna. I ja znam da je to velik iskorak koji nije vezan samo s ovim, ali kad ste išli u izmjenu, kad ste ukidali prekršajno, iako kažem, po meni nije ukinuto i nenapravljen korak do kraja, onda je trebalo razmisliti i trebali smo provesti raspravu o tome da se stvarno počne prilagođavat kazna imovinskim prilikama. Jedino tako vi možete postići svrhu i stvarno eliminirati i kaznit onog počinitelja koji je bahat, koji ima puno novaca i kojem je zapravo svejedno. Budimo realni, prečesto se događa i policajcima na cesti, da i kada zaustave ljude, ovaj mu plati i kaže evo ti još, baš me briga. Zapravo ga ta kazna ga uopće ne dira. To je zemlja u kojoj živimo i to je nešto što trebamo mijenjati. A kažem, imamo puno pozitivnih primjera u Europi, i u EU i izvan EU koji su, zapravo govore upravo u tom smjeru. Pa imate kazne gdje će vam se, u desetinama tisuća eura će se platit kazna ako ste vozili prebrzo. Naravno, ali to je ako imate plaću, možda u stotinama tisuća. I to je nešto što je, ja apeliram znači da, ovdje je sada kasno u ovim izmjenama, ali da to bude jedna od stvari gdje ćemo promijenit naš pristup i gdje ćemo zapravo poslat dodatno poruku da se kršenje propisa ne isplati. Što se tiče ostatka zakona, naravno, ovo što sam rekao, nije doveden do kraja i zato ćemo mi bit kao klub suzdržani. Zato što ne možemo podržati nešto, ako jesmo išli za ukidanje, onda je trebalo ukinuti Visoki prekršajni sud i ove općinske prekršajne sudove, ali u ostatku ovo što ste rekli, ovo što ste rekli i promijene kod prometnih itd., to je nešto što je korektno, ali kažem, obzirom da nije dovedena priča do kraja, nećemo je podržati, bit ćemo suzdržani. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave, gospodin Miro Bulj.

Ovo je u biti, usklađivanje sa nedavno donesenim Zakonom o sudovima, gdje jednostavno, ništa se novo ne događa, osim toga što je Zakon o sudovima katastrofalan, gdje su ugašeni brojni općinski sudovi tj. oni su napravljeni u najmanju ruku nepravedno i nepravično. Ja ću još uvijek spomenuti najveću našu županiju Splitsko-dalmatinsku, gdje je u biti Split dobio dva svoja suda, Split 1 i Split 2, čini mi se da se tako nazvalo, a u biti se ništa se nije promijenilo. Uglavnom, najveće područje, znači, Dalmatinska zagora ostala je bez općinskog suda bez obzira što od 1865. godine imamo Općinski sud u Sinju kao centru Dalmatinske zagore, koji je otvorio te godine car Franjo Josip. Znači, Austrijanci, tada, kad smo bili pod tzv. okupacijom, kad smo spadali u jednu državu koja je bila znači di nisu Hrvatska bila samostalna, tada je otvoren sud. Sad zamislite kad je otvoren sud, e sad ste došli vi, gospodo draga i kažete, u Dalmatinskoj zagori ne treba sud. Tribaju ljudi iz Vrlike do Splita putovati 100 km, ionako nema ljudi, nemamo organiziran prijevoz. Trebaju radna mjesta koja su bila predviđena u Dalmatinskoj zagori sad u Split centralizirat i naravno da je tu jednostavno cilj centralizacija moći, a ne da bude decentralizacija. Kao da će tu biti i dalje stalni nekakav sud, gdje će predsjednik suda općinskoga u Splitu odlučivati što imati, koliko sudova, koliko čega i jedan strašno dobar zakon za uništavanje onoga što je bilo do sada. Ali kad gradovi ili centri, Cetinska krajina je veća po broju stanovnika, više ima stanovnika od Ličko senjske županije, a po teritoriju je veća od Međimurske županije i sad, znači, 2018.-te godine palo ovaj Vladi, koliko se ona skrbi o brdsko planinskim područjima, o regionalnom razvoju, o decentralizaciji, e, kad su to mogli Austrijanci, kad je bilo za vrime Kraljevine Srba, kad je bilo Hrvata, Slovenaca, one Jugoslavije, bivše Jugoslavije, sad demokratske RH slobodne, e, sad nakon 28 godina slobode RH idemo mi ugasiti Općinski sud u Sinju u srcu Dalmatinske Zagore. Pa znate li vi koji su to učinci, gospodo iz Ministarstva, za taj kraj? Prije svega, imamo sad ogromne projekte, ne samo prekršajni sud, ja ću govoriti da ovaj Zakon ne valja o sudovima u startu. Imamo aglomeraciju ogroman projekti na tom području, samo u Sinju 240 milijuna kuna, gdje moramo imati u zemljišniku ljude koji će to uknjižiti. Ako predsjednik općinskog suda dolje šalje naše ljude na Hvar tu koji radi na stalnom sudovanju, jednostavno ne može se to obaviti, znači, propast će nam projekt zbog toga što nema općinski sud. Znači, propast će projekti. Drugo, ukinuli ste jednu instituciju, znači, gubimo status ili grada, simbol grada i centra Dalmatinske Zagore i ljudi će morati putovati po 150 km u jednom smjeru i u drugom smjeru bez obzira što u vojarni Dračevac nemamo autobusno pristanište, šta je ljudima vrlo teško doći do toga područja, to je više nego sramotan odnos prema Dalmatinskoj Zagori. Gradonačelnik Trogira je napravio video zapis koliko mu treba od Trogira do Splita, sa videozapis, 4 sata je čovjek putovao. Al, apsolutno to ovu vlast nije briga, bitno je centralizirati, bitno je zadovoljiti svoje stranačke uhljebe koji imaju iskaznicu, to je najbitnije, a to šta se gase institucije na našim područjima, poglavito opet ponavljam Dalmatinskoj Zagori koja je zaboravljena od svih, osim za dane Alke i Velike Gospe, dane drniškoga pršuta, dane vrgoračkog pršuta, e, tada ste obilati, vidimo vas ušminkane, dođete slikat, volite tradiciju, čojstvo, viteštvo, volite našu povijest. Međutim, vi gasite u srcu Dalmatinske Zagore jednu instituciju tj. ugasili ste ga. I sad ovaj Zakon hoće li biti prekršajni sud ovakav, onakav, svakako će odgovarati pas medo, a neće kriminalci, svakako će on morati platiti kaznu, to je činjenica. Sad zamislite koliko je to šteta za ovaj kraj. Odvjetnici iz Sinja moraju sada ići u Split, davati troškove, suci iz Sinja moraju ići u Split, to su povećani troškovi Ministarstvo na putne troškove, ljudi moraju, znači, sirotinja mora putovati po 200 km, to je njima troškovi. Znači, vi gomilate troškove umjesto da stvaramo i gradimo institucije na tim područjima, da ulažemo u ta područja, da ostaju ljudi koji su završili pravosudne ispite, oni koji će biti suci, vježbenike, vi u biti raseljavate i to malo ljudi koji bi mogli graditi na tome području i koji bi mogli stvarati na tome području. Ja sam davao ove Amandmane kada je bio Zakon o sudovima, znači, ništa nije postignuto ovim, osim centralizacije moći jer naravno lakše je kontrolirati sve postupke pravosudne koji odgovaraju vladajućima.

Malo općina ima toliki proračun u RH, znači, nisu mali iznosi, nemojte gasiti institucije, 2/3 RH su prazne, sve se centralizira u Zagreb, sve, pa čak i članarina za turističku zajednicu od HT-a, sve u Zagreb i ta moć se centralizira iz Zagreba i onda je, naravno, vrlo jednostavno, pitaju se zašto gradonačelnik Zagreba ima klub najveći, imati će još veći, kad isisava pare iz tih krajeva i pojačaje svoj klub, onda je otvorio neku cestu, vidio sam da je neki prema Krapini čini mi se, ne znam, nova linija prema Krapini, Milan Bandić osigurao novac, osigurao je on ovdje jednu zastupnicu, nije osigurao liniju, pa nije sada Srednji vijek, pa po prvi put imamo liniju od, ne znam, negdi, da je osigurao liniju, prijevoznu liniju sa autobusom, ma vidite, Srednji vijek, pa je nešto novo i po Dnevnika bude da jedna linija prema Krapini osigurala… [[Govornik se ne razumije]] Graz ili triba za Alku jednoga konja ili triba ne znam u Splitu ne znam šta. A u biti sa našim novcem centralizira se prema Zagrebu i ta moć je centralizirana. I još jednom ponavljam, pošaljite ovo ministru, dolazio je u Sinj, slika je se u Sinju, dolazio je župan isto također, ja sam htio da zajedno to riješimo, međutim, on je reka da će on riješiti sam, nije riješio, jel ih nije briga za Dalmatinskom Zagorom, nije ih briga, mrtav je grad, Trilj je mrtav grad, evo, mrtav, Tijarica, gori onaj dio prema Imotskom mrtav grad. Zašto sudac koji sudi u Općinskom sudu u Sinju, živi u Trilju, zašto bi on putovao u Split, aj nek mi netko objasni. Ako su troškovi duplo veći samo zbog putnih troškova, jel to Ministarstvo pravosuđa mora platiti. A ovo prekršajni sud, sad se usklađivanje Zakona, jednostavno to je smiješno, gasite institucije, pravosuđe ne radi ono što bi trebalo raditi, ne kažnjavaju se oni koji su opljačkali RH, nego baba sa lukom koja prodaje dole na ulici svoj proizvod i to je poanta. Zamolio bih vas još jednom da razmislite, da poručite ministru pošto nije ovdje Bošnjaković. Slikao se je u Sinju i rekao da će riješiti taj problem sa stranačkim kolegama u Sinju, da će općinski sud u Sinju biti.

To hoće on biti ispostava, hoće on biti ovo, to ovisi koliko će sudaca biti isključivo o predsjedniku suda u Splitu a vi me demantirajte ako je to laž. Imotski kao da ne postoji na karti, mrtav grad. Ma kakva brza ceste, o čemu pričate, to će biti predizborni trik, to je obmana.

Poštovani kolega Bulj, premalo je, minuta mi je premalo da demantiram zapravo sve ono što vi govorite. Kada smo govorili o Zakonu o sudovima mi smo intenzivirali naše razgovore sa gospodinom Bošnjakovićem i sa samim ministarstvo, dakle po onome što vi govorite ispada da Imotski nema sud, da Sinj nema sud a zapravo ima stalnu službu, drugačije organizacijski sigurno napravljenu. Razgovarali smo o broju predmeta, spajanju prekršajnih sudova i koliko oni to zapravo mogu imati i mi smo se u tom dijelu suglasili s Makarskom, imamo Općinski sud u Makarskoj i da stalna služba suda u Imotskom ostaje. Dakle niti ljudi niti odvjetnici niti bilo tko od njih ne ide u Makarsku već dapače sve se odvija u samom Imotskom. Što se tiče same ceste, to sam vam dužan jedan odgovor, dakle mi smo cestu, razgovarali, intenzivirali smo to, za ovu godinu su određena sredstva za dva rotora Vukadinović i Venecija, odnosno za samu trasu i određivanje trase u ovoj godini. Pa evo ja čisto zbog javnosti, žao mi je što niste glasali za ovaj amandman, da ste ga vi dali ja bih glasao. Ja sam bio u vladajućoj većini, davao sam te amandmane zbog toga nisam podržao a bio sam većinski, nisam podržao proračun zbog toga. Znači ja ne govorim populistički, ja sam narodni zastupnik i govorim i ono što sam govorio dok nisam bio zastupnik. Zaobiđena je Dalmatinska zagora kolega Babiću. Dalmatinska zagora izumire, gase se institucije. Jedino što imamo obećanja.

Zbog čega?

Ali mene zanima ono što će se napraviti kao narodnog zastupnika. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

Ustava RH i članka 207. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Temeljem navedenog članka 207. Poslovnika propisano je da zakoni kojima se u skladu sa Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donese u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave po članku 197. Poslovnika raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financiranje državni proračun. Želi li gospodin ... [[Govornik se ne razumije.]] Martinović predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Dopredsjedniče Sabora, poštovani zastupnice i zastupnici. Dakle evo, kao što ste čuli, pred vama je Zakon o potvrđivanju Ugovora kojeg je Ministarstvo financija po ovlasti Vlade RH sklopilo sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Dakle radi se prevedeno o dodatnim sredstvima za uređenje zemljišnih knjiga i katastra. Dakle radi se o veoma povoljnom kreditu od 19 milijuna eura i to će dakle biti sukladno tom ugovoru koji je potpisan, upotrjebljeno isključivo za poboljšanje i podizanje kvalitete zemljišnih knjiga i katastra kako bi se našim građanima i investitorima u RH osiguralo brzo i učinkovito dolazak do zemljišno-knjižnih katastarskih izvadaka i kako bi se sad taj put skratio. Dakle, ovo je uobičajena procedura da se takvi međunarodni ugovori potvrđuju, to je Ustav tako regulirao zakonom i takav jedan zakon je pred vama.

Bio je, netko je mahao, dobro, to je bio zalet ali onda ja… žele li izvjestitelji odbora uzeti riječi? Zaključujem raspravu i glasat ćemo kad se steknu uvjeti.

Ustava RH i članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je da se objedini ta rasprava i sukladno članku 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje i amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave, kao uvijek. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik, neki zakoni imaju tako dugačak naslov da se čini za je cijeli zakon skoro. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Dakle Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Vlada RH na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. g. donijela zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima kojima je zadužila nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi realizacije predmetnog smanjenja. Dakle slijedom toga, ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštititi zraka se usklađuje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na način da stručne poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 1. siječnja 2019. preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te s posebnim propisom kojim se uređuje i osnivanje Državnog inspektorata na način da poslove u nadležnosti inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike preuzme novoustrojeno inspekcijsko tijelo. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH.

Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. godine, o praćenju emisije ugljikovog dioksida iz pomorskog prometa, toj izmjeni Direktive broj 16. od 2009. godine se usklađuje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na način da stručne poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, od 01. siječnja 2019. godine preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Naime, Zakon o provedbi Uredbe 757. Europskog parlamenta, propisuje da Hrvatska agencija za okoliš i prirodu obavlja poslove zaprimanja godišnjih izvješća o emisiji ugljikovog dioksida iz brodova i od verifikatora, a ovim izmjenama navedene poslove preuzima Ministarstvo okoliša i energetike. I treći, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe broj 517. od 2014. godine Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travanja 2014. godine o floriranim stakleničkim plinovima i stavljanje izvan snage Uredbe broj 842. od 2006. godine. Naime, Uredbom broj 517. od 2014. godine, propisuje se postupanje floriranim stakleničkim plinovima tijekom njihovog životnog ciklusa od proizvodnje do zbrinjavanja na kraju uporabe, odnosi se na florovodike koji najčešće koriste kao radne tvari u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, te dizalicama topline kao i tvari za proizvodnju pjena odnosno izolacijskog materijala u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara, kao i otapala. Dakle, ovim izmjenama Zakon o provedbi Uredbe 517. od 2014. godine Europskog parlamenta o floriranim stakleničkim plinovima se usklađuje s posebnim propisom, kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na način da stručne poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 01. siječnja 2019. godine preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Naime, Zakon o provedbi Uredbe 517. od 2014. godine Europskog parlamenta, propisuje da Hrvatska agencija za okoliš i prirodu obavlja poslove zaprimanja godišnjih izvješća o floriranim stakleničkim plinovima, vodi evidenciju opreme, trgovačkim društvima, izrađuje izvješća, a ovim izmjenama navedene poslove preuzima sada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Prvo je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Uvaženi tajniče, kazali ste da se smanjuje broj Agencija po pitanju zaštite zraka, međutim od vas se očekuje da se zaštiti i smanji, smanjivanje to jest Agencija, da se smanji zagađenje zraka na primjer u Slavonskom Brodu. Međutim, kod gašenja Agencija, kakve će te Agencije za prirodu i okoliš imati neovisnost sada kad ste ih, ga priključili kod sebe, u biti oni više nisu neovisno tijelo koje će donositi, Agencije, zanima me na koji način će one sada svoje rezultate davati ili ćete ih vi napisati, pošto nisu više neovisni ili će oni donositi nekakve rezultate temeljem nekakvih analiza koje su propisane.

Dakle, o ovom smo razgovarali na matičnom Odboru.

Mi radimo, dakle formirali smo određeno povjerenstvo koje će provesti samu provedbu spajanja Ministarstva odnosno HAOP-a sa Ministarstvom, u sam postupak su uključeni i ljudi iz HAOP-a. Za sada kakva je ideja i kakav je koncept, HAOP će biti posebna ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva, on će imati karakter i status Zavoda, stručnjaci ostaju na poslu, u sastavu te nove ustrojstvene jedinice.

Ukidanje Agencija za zaštitu okoliša i prirode je jedna od mjera koja, nije dovoljno objašnjenja, koji će to biti efekti, koje uštede, čuli smo kod ukidanja drugih Agencija da su uštede oko milijun, milijun i pol kuna, i da će na kraju se pokazalo biti veći troškovi preuzimanja ljudi, mijenjanja ploča i tako dalje, a ono što nas, iz Slavonije posebno smeta, da niti ova Agencija, a nit će sutra Ministarstvo nešto učiniti za građane grada Slavonskog Broda, jel' evo ovih dana je ponovno poslana predstavka Europskoj komisiji i Vijeću, jer prošlo je devet i po godina od kako se kontinuirano građani grada Slavonskog Broda i šire okolice, truju prekosavskim zagađenjem emisijama iz rafinerije Bosanski Brod, a konkretnih rješenja nema.

Znate ja sam, ja sam rekao da će stručni djelatnici odnosno zaposlenici HAOP-a u okviru Ministarstva imati svoju ustrojstvenu jedinicu koja će biti Zavod, a onaj dio koji je njih servisirao će biti dio stručnih službi Ministarstva, knjigovodstvo, pravna služba, i tako dalje.

Očekujemo da će biti jedinstvena javna nabava, očekujemo da će opći poslovi biti jedinstveni, isto tako, ovaj puta … [[Govornik se ne razumije.]] neće imati upravno vijeće, dakle, u tom dijelu neće biti dodatnih financijskih izdataka.

Pa mene upravo kao Brođanku zanima, kako će se odraziti spajanje upravo na praćenje zaštite zraka u Sl. Brodu.

Dakle, očekivane poslove rade Državni hidrometeorološki zavod kao stručna institucije, upravlja državnom mrežom u suradnji s Institutom za medicinu rada i medicinska istraživanja zajedno sa HAUP-om. Dakle ako je bilo do sada sada će biti zajedno sa dijelom Ministarstva zaštite okoliša, odnosno, sa njegovom ustrojstvenom jedinicom zavodom.

Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, dakle, evo, vidimo u replikama se dosta dotiče ukidanja, tj. pripajanje agencije, dakle, Hrvatske agencije za okoliš prirodu. Mi imamo zaključak i popis tih agencija i ustanova koje ili nestaju ili se pripajaju. Recite da li vi ipak imate nekakav dokument potpuniji, koji bi možda uključivao analizu i prednosti odnosno, nedostatke, ovakvog jednog postupka, ili mi srljamo u ovo kao guske u maglu?

Naravno da imamo parametre koliki su bili troškovi, do sada HAUP-a na nivou 2018.l oni su bili 72 milijuna kn. Dakle, to smo izanalizirali, plan za 2019. 75 milijuna kn je trebao biti.

To je to što ovoga trenutka možemo reći, inače u HAUP-u ima 130 zaposlenika sa radnim stručnim spremama, oni će ostati visoka stručna sprema i stručnjaci ostaju u sastavu tog zavoda koji se zove Zavod za okoliš i prirodu.

Hvala vam predsjedavajući, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, raspravio na 39. sjednici 10.12. sve ove zakone koje danas imamo, dakle, radi se o 4 zakona. Ovdje sada imamo objedinjenu raspravu za 3 od čega se 2 odnose na uredbe, a pošto o njima nije bilo rasprave, predstaviti ću izvješće koje se odnosi na Zakon o zaštiti zraka. Dakle, raspravili smo kao matično radno tijelo, kao što je već spomenuto uređuje se prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na način da se stručne poslove HAUP-a od 1.1. preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Druga izmjena je ta da se usklađuje dakle, s posebnim propisom, kojim se uređuje osnivanje državnog inspektorat na način da se, da poslove nadležnosti inspekcije zaštite okoliša opet iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike preuzima inspektorat. U raspravi na odboru je vezano uz navedene promjene nadležnosti zabavljanje stručnih poslova, te preuzimanje poslova nadležnosti inspekcije zaštite okoliša, od strane inspektorata. Dakle, izraženo je mišljenje da će se tek protokom vremena moći jasnije vidjeti je li to korak naprijed ili je to korak nazad, što u financijskom što u svakom drugom smislu. Koliko nam je rečeno, nije bilo nikakvih elaborata rađeno unaprijed, da se vidi što će biti, nego se u taj proces ide iz nekih drugih razloga. Odbor je sa 5 glasova za, 1 glasom protiv i 3 glasa suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru, donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti zraka. Također odbor za zakonodavstvo je pobjegla jedna nomo tehnička greška, pa smo mi jednoglasno odlučili predložiti amandman, za koje vjerujem da će vladajuća većina uvrstiti u konačni prijedlog. Naime u čl. 40. ovoga zakona, mi mijenjamo čl. 109. stavak 1. Radi se o tome, da je tamo prije stajalo ministarstvo, agencija, misleći na HAUP i Hrvatska akreditacijska agencija, sada pošto se HAUP ukida, odnosno, spaja se trebalo bi brisati samo riječ HAUP, a ne tj. agencija, a ne agencija i ministarstvo. Znači jedna riječ je previše izbrisana, zajedno sa tim zarezom, pa ovim nomo tehničkim amandmanom ispravljamo tu nedorečenost, tim više što je odmah u slijedećim člancima i stavkama je propisano što to ministarstvo rada, a ako ministarstvo znamo je nadležno za provođenje nema smisla da se ono briše kao riječ.

Ovim izmjenama Zakona o zaštiti zraka i ova preostala dva zakona usklađuju se s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš prirodu, na način da stručne poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 1. siječnja 2019. godine preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Što se tiče i Zakona o zaštiti prirode, o zaštiti zraka, tu se posebnim propisom kojim se uređuje osnivanje Državnog inspektorata na, uključuje na taj način da se poslove u nadležnosti inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike, da te poslove preuzima novo ustrojeni inspekcijski, novo ustrojeno inspekcijsko tijelo. Kao što je ovdje i do sada govoreno, znači ova, ova dva zakona jedan ima tri članka, to je zakon o ova, zakon o provedbi ove jedne uredbe, drugi zakon ima pet članaka samo se zamjenjuju riječi, riječ „agencija“ riječju „Ministarstvo za okoliš i energetiku“ Dok kod ovog Zakona o zaštiti zraka, koji ima ukupno 58 članaka, u člancima od 1. do 47. i u člancima od 53. do 55. se Hrvatska agencija za okoliš i prirodu zamjenjuje riječima „Ministarstvo zaštite okoliša i energetike“, a u člancima 48. do 52. usklađuju se odredbe s obzirom na prestanak rada inspekcije zaštite okoliša odnosno njezin prelazak u Državni inspektorat. U ove druge, drugu tematiku koja se ovdje pokušala nametnuti danas u raspravi, tematiku zagađenja zraka u pojedinim gradovima konkretno Slavonskom Brodu, ja ne bi ulazio samo izražavam svoj apel i nadanje da će se taj problem rještiti, al sigurno se neće riješiti izmjenama ovih zakona, nego ga treba rješavati na nekom svak drugom mjestu, jer ipak se ta nesretna, nesretna termoelektrana nalazi na prostoru druge države i sigurno da tu treba, da tu treba to rješavati na drugi način ali se pridružujem apelima i želji da se to što skorije riješi i da svi građani kako Slavonskog Broda tako i šire okolice imaju kvalitetan zrak, kao i građani u drugim dijelovima naše domovine.

Hvala lijepo uvaženi podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, evo pred nama je izmjena i dopuna Zakona o zaštiti zraka odnosno imamo objedinjenu raspravu o tri zakona. Ono što je važno u tom zakonu reći kao što je i uvodno bilo riječ, ovim zakonom se dvije velike stvari dešavaju, odnosno već je Zakon o Državnom inspektoratu donešen pa bih ja rekla da je u tom smislu ovo samo usaglašavanje sa tim zakonom. A druga tema je ukidanje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Prva tema Državnog inspektorata, mi smo u tom inspektoratu i u prvom i u drugom čitanju zakona ovdje raspravljali, raspravljali smo o tome zašto taj veliki inspektorat, koje sve inspekcije u taj inspektorat idu, jer sve inspekcije ne idu i moramo znat da sve ne idu. Rasprava koja je bila da barem one inspekcije koje se odnose na određeni postupak i na određenu temu budu u državnom inspektoratu. Inspekcije sa aspekta zaštite okoliša i prirode su one koje će biti u tom velikom Državnom inspektoratu. Ali kroz tu raspravu nismo dobili odgovor na niz pitanja koja nismo dobili ni danas, a nećemo dobiti ni u skoroj budućnosti. Na koje pitanje? Kad smo raspravljali o Državnom inspektoratu onda smo postavili suštinsko pitanje, koliko tu ljudi idu, koja su to sredstva potrebna, na koju lokaciju idu i zašto to sve tako radimo, zašto samo ono što je bilo sa aspekta hrane ne ide tamo, ne ide nešto drugo. Vezano uz to zapravo što ja hoću reći, kroz ovom zakonu, u ovom zakonu se i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ukida i djelatnici koji su u toj agenciji preuzimaju u ministarstvo, u ministarstvu će oni biti pod određenim upravama, na ključno pitanje kada je 2. kolovoza 2018. Vlada donijela odluku o smanjenju broja agencija, zavoda i fondova ključno pitanje je tad trebalo biti ono što mi već danima postavljamo u ovoj sabornici, da li je napravljena analiza, koji su ciljevi, koji su to poslovi, koji je smisao svega toga, zašto to radimo? Ja se apsolutno mogu složit s činjenicom da možda ovako veliki broj agencija, zavoda i svih drugih stvari nam nije potrebno. Ali ono što moramo znati, moramo znati koji poslovi su u tijelima radi i apsolutno se slažem da se ne trebaju preklapati poslovi, dakle da jedna agencija radi isto što se radi i u ministarstvu, ali odluka da se ukida 54 takva različita tijela i obrazloženje koje dobivamo od svakog državnog tajnika koji kaže, odluka je i bit će ušteda i mi pretpostavljamo da će ušteda biti, sad se kaže nekakva brojka, koja se naravno pretpostavlja i ušteda će biti jer neće biti upravnog vijeća, neće više biti ljudi sa nešto većim koeficijentom nego nečim manjim. Ono što je karakteristika za kontinuirano upravljanje RH je slijedeća. Da vrlo olako osnivali smo agencije, osnivali smo pojedine zavode i još lakše ih ukidamo bez stvarnog razloga. Kad smo ih osnovali, onda je uvijek obrazloženje bilo osnova se jer će biti nešto više mjesta sa boljom plaćom pa zbog određenih ljudi. Kad ih ukidamo, ukidamo zato što se pojedinih ljudi ne možemo riješiti pa onda to radimo. Ključno pitanje je šta je smisao bila i osnivanja i šta je smisao ukidanja. Kad smo osnivali, tad su postojali neki argumenti su bili kako imaju neke zemlje, druge zemlje EU-a, da imate pandan za razgovore ali postoji još jedna stvar koju u ovom ukidanju zaboravljamo. Postoje poslovi i postoje djelatnosti koje vi ne možete raditi u ministarstvima nego morate raditi na nekim drugim mjestima iz jednostavnog razloga što vas to tjeraju određeni propisi sa razine EU-a, zato da možete biti operativniji, zato da možete biti učinkovitiji u nekim stvarima. Stoga, ovakvo ukidanje a tu stvarno imam osjećaj kao da su se mala djeca igrala ili je bila rasprava tko se više hoće premijeru Plenkoviću dodvoriti pa tko se više dodvorio, taj je više prekrižio, tko se malo manje dodvorio, malo manje ili je bilo, nemoj mi ukinuto ovo a ja ću ti dati dvije pa dvije ukini, to jednostavno ljudi moji, nije posao, to stvarno radimo kao da se mala djeca igraju. Mi u ovom zadnjem tjednu, poukidat ćemo sve što ćemo trebati poukidat, u petak će biti glasanje, glasačka mašina će sjediti tu, bit će rukice u zraku bez da znaju što iza toga slijedi. Iza ovog slijedi jedan posao, iza ovog ti ljudi, mislim, mi se ponašamo prema ljudima kao da su ljudi stvarno krumpiri pa ih prebacujemo iz košare u košaru, apsolutno nije važno. Kao prvo bi trebalo znati šta je smisao ukidanja pojedine agencije. Kao drugo bi trebalo znati koji su to poslovi koje ministarstvo može raditi a koje ministarstvo jednostavno neće moći raditi jer ćemo povratno dobiti u slijedećih 6 mj. od komisije EU-a da smo ukinulo to, to i to, da netko ne može negdje aplicirati ili nešto odraditi ili tako i onda ćemo sa istim tim argumentima doći pred ovaj Sabor i sa istim argumentima za kojim se govori da se sad ukida, sa istim argumentima ćemo to osnivat. Zašto? Zbog čega? Da li zato da imamo više zakona pa da možemo reći evo u ovom sazivu Sabora je bilo toliko i tolik zakona, to jednostavno nije posao, posao ne radite da bi ga radili nego iza toga mora biti nekakav smisao. Tu gledam kolege iz HSS-a, dobro se sjećamo kad je bila vezano uz savjetodavnu službu, ona se zvala savjetodavna služba. Dva čitanja smo tog zakona imali. Ja sam tu raspravljala zašto mijenjate naziv osim ako nećete, znate tko u ovom trenutku najviše zarađuje u Hrvatskoj? Oni koji rade ploče i oni koji rade pečate koje smo kao ukinuli pa ih nismo ukinuli. Oni koji rade ploče najviše zarađuju, mi ćemo samo micati one stare ploče, imati neke nove ploče s nekim novim nazivom. Tad je bilo raspravljeno, služba se morala mijenjati u Poljoprivredno-šumarsku. Dva čitanja je bilo zakona. Tu dva čitanja smo, mislim bila je jedna vrlo konstruktivna i ozbiljna rasprava što ona radi, zašto nam treba, koliko će biti ljudi, koji je smisao, da li je ona dobra za poljoprivrednike odnosno stočare vezano uz šume, da li će tu biti bolji odnosi i sve ostalo i negdje je zakon stupio na snagu u veljači, mislim da je 4. ili 8. veljače. Sve što kažem, kažem krivo, početkom veljače. Eto nama kraj godine, ona nam više uopće ne treba. Svi oni mogu biti u ministarstvu. Pa šta smo radili? Pa šta oni nisu mogli biti u ministarstvu i pred godinu dana? Pa mislim, mi se igramo posla. Posao je da znaš i želim imati u tom procesu to, to i to, da bi došao do najboljih rezultata, moram napraviti tako, tako i tako. I zato ću se zalagati, sa istom energijom s kojom je nama tu s ove govornice objašnjavano zašto ona baš mora biti je rečeno nema veze, ne treba biti. Takvom brzinom kojom mi mijenjamo ove agencije, fascinantno. Dakle principijelno, zaista postoje neke koje možda, meni je teško tu izocjenjivati ali recimo iz par resora bi mogla ocijeniti, ne treba, stvarno ne treba, dupliraju posao, ljudi koji su tamo zaposleni ni oni sami ne znaju što rade, stavimo ih, posložimo ih nekako drugačije ali pri tom morate znati nekoliko stvari. Osim onih koji će sigurno imati benefit, ovi koji izrađuju ploče, mi ćemo neki koji su sad javni službenici i namještenici, pretvoriti u državne službenike i namještenike pa kad se promijeni onaj zakon kojim ćemo odvojiti javne od državnih će ovi odmah isti čas biti u nekoj drugoj poziciji, pri tom ćete moći birati neke ljude koji hoće jer nećete ih moći opet sve nego ćete ih morat uzet pa ćete tu napraviti svašta, koliko će to u ovoj državi, u slijedećem mjesecu bit napisano novih rješenja, novih rješenja za godišnje odmore da ne govorim o onim drugim, to će cijele službe se zapravo baviti papirima. Kad se bavimo papirima, ne bavimo se onim što je suštinski. Dakle mi sad već dva tjedna u ovom Saboru raspravljamo o Državnom inspektoratu, raspravljali smo o tome i ne znamo koliko ljudi ide u Državni inspektorat još uvijek, raspravljamo o ukidanju pojedinih agencija, ja sam danas na jednu drugu temu pitala koliko je to ljudi, bilo je negdje oko 800 ljudi koje sad prebacujemo iz nečeg u nešto.